Prvo ću započeti s time što moram reći da mi je izuzetno drago što uvaženi potpredsjednik Reiner vodi ovu sjednicu sada u trenutku kada govorim zbog nečega što je jučer izrekao tijekom rasprave. A to njegovo stajalište dijelim. Kolega Reiner je upozorio zastupnike da ne prozivaju Vladu zbog sadržaja ovog prijedloga zakona, da ne pozivaju Vladu da ga popravi jer Vlada s ovim prijedlogom zakona nema ništa. Ovo je prijedlog Kluba zastupnika MOST-a. Što je izuzetno neuobičajeno za zakone koji uređuju proces u Republici Hrvatskoj kao što su Zakon o parničnom postupku, Zakon o kaznenom postupku ili u ovom slučaju Ovršni zakon. A to na što je potpredsjednik Reiner jučer ukazao je upravo jedan od najvećih problema ovog zakona. O čemu se radi? Ovaj zakon ima čitav niz prijedloga koji se po svojoj namjeri mogu smatrati dobrim koji po svojoj namjeri idu u smjeru u kojem bi izmjene ovršnog zakonodavstva trebale krenuti. Međutim, niti jedan od tih prijedloga nije dorečen, niti jedan od tih prijedloga ne može funkcionirati u praksi niti zadovoljava test razmjernosti kojeg je Ustavni sud RH utvrdio kao jedan od osnovnih testova na kojim će se utvrđivati ustavnost ili dopuštenost nekog zakona. Prva mjera o kojoj ću govoriti je ona koja je u ovom zakonu izazvala i najveću pažnju ne samo uvaženih kolegica i kolega zastupnika nego i čitave javnosti u RH, a to je pitanje ovrhe nad jedinom nekretninom. Kada govorimo o ovrsi nad jedinom nekretninom, apsolutno razumijemo intenciju ovog zakona i apsolutno podržavamo intenciju ovog zakona. Pa upravo je za vrijeme SDP-ove vlade i ugrađena jedna od prvih konkretnih mjera zaštite ovršenika čija se jedina nekretnina nalazi na bubnju. Čuli smo jučer u raspravi da nažalost ta mjera nije zaživjela, nažalost ovdje nemamo bivšeg i sadašnjeg ministra pravosuđa da nam konkretno saborskim zastupnicima odgovori u kojoj mjeri ta mjera nije zaživjela i koje su bile njene problematične točke. Međutim imamo prijedlog Kluba zastupnika MOST-a. a prijedlog Kluba zastupnika MOST-a je vrlo zanimljiv iz razloga što čini razliku kolegice i kolege, čini razliku između raznih ovršenika na temelju njihovog stupnja imovine, pa honorira one ovršenike koji su nešto imali u odnosu na one ovršenike koji nisu imali ništa. Ja u potpunosti razumijem da je problem osoba čija se nekretnina prodaje i koje će zbog toga izgubiti nekretninu velik, ali gospodo draga, mjeru zaštite ovršenika ugradili ste u glavu Ovršnog zakona koja regulira naplatu novčane tražbine, a tamo gdje se radi o ne novčanim tražbinama, dakle o tzv. običnim iseljavanjima iz stanova zato što osoba koja je izgubila plaću više ne može plaćati najamninu tamo niste napravili ništa. Jednostavno u kršćanskom duhu zaštitili ste oni koji su nekad barem nešto imali, a one koji nikada nisu imali ništa, koga briga za njih. Ja sada gledam ovdje u ovom Domu nekoliko svojih kolegica i kolega koji su načelnici odnosno gradonačelnici mjesta u kojima žive. Zašto to govorim? Zato što vi dajete parcijalna rješenja, a jučer smo od uvaženog kolege Kovača čuli i netočne podatke vezano uz broj ovršnih postupaka koji se provode nad nekretninama jer uključujete samo one koji se nalaze u e-dražbama, a ne i one čije se nekretnine prodaju pred sudovima, a niste uopće uzeli u obzir koliki su problemi već danas prisutni u hrvatskim općinama i gradovima koji su dužne svojim socijalno ugroženim građanima osigurati smještaj. Jučer je kolega Klarić govorio o tome i apsolutno se slažem s onime što ste rekli i s problemom na koji ste ukazali. Pitajte svoje kolegice i kolege zastupnike o listama čekanja za stanove u jedinicama lokalne samouprave. Pitajte da li u RH ima i jedna jedinica lokalne samouprave, a ako ima svaka joj čast, koja je za sve socijalno potrebi, sve socijalno ugrožene, sve beskućnike sa svojeg područja uspjela osigurati smještaj u stanovima koji su u vlasništvu te jedinice lokalne samouprave. Ja sam prije nego što sam postao saborski zastupnik imao čast sjediti i u poglavarstvu i Gradskom vijeću grada Pule i znam koji se problemi javljaju svake godine se listom čekanja za dodjelu stanova. Znam koji se problemi javljaju svake godine kada jedinica lokalne samouprave mora iz svojih malih proračuna izvući nešto novca da bi nabavila nove stambene jedinice u kojima bi zbrinula socijalno potrebite. Vi ni o kome od njih ne vodite računa, već jednim parcijalnim rješenjem u trajanju od samo 18 mjeseci zbrinjavate jednu i jedinu kategoriju socijalno ugroženih. Da parafraziram neke kolege koji dolaze često iz vašeg kluba, uvaženi kolege iz MOST-a, vi požar gasite kantom vode. Jučer vam je kolega iz Živog zida lijepo postavio pitanje, a šta nakon 18 mjeseci, šta ćete onda opet ovrhom iz tih stanova izbacivati ljude koji se u međuvremenu nisu uspjeli snaći jer ne štite one koji nemaju ništa, već štitite samo one koji su nešto imali i nažalost to izgubili. Međutim ovo je samo jedan od problema ovog zakona i samo jedan od problema zbog čega se ne bi baš svi trebali igrati pravnika i ne bi se svi trebali igrati znalaca u području jedne specifične grane procesnog prava kao što je ovršno pravo. Primjerice kolegice i kolege, imate izmjenu članka 52. Ovršnog zakona. Žao mi je što ovdje nema mojih kolega pravnika iz vaših redova da vam objasne problem koji ste napravili izmjenom te zakonske odredbe. Ukinuli ste stavke 8. i 9. toga članka koji predviđaju rješavanje žalbi kada se istovremeno izjavljuje žalba protiv rješenja o ovrsi i rješenja upućivanja u parnicu. Vjerujem da ne znate. Znate li zašto je ovakvo rješenje postojalo do sada da se istovremeno mora rješavati žalba o upućivanju na parnicu i žalba protiv rješenje o ovrsi?

Ovako tjerate sve ovršenike nakon što izjave žalbu protiv rješenja o ovrsi, a žalbu protiv rješenja o ovrsi ne odgađa njegovo izvršenje, da odmah kreću u parnicu. Kreirate nove postupke, opterećujete dodatno rad sudova i tjerate ljude u dodatne troškove. Da ste proveli savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, siguran sam d bi bilo ljudi u Hrvatskoj koji bi vam na ovo ukazali. Međutim niste. Idemo dalje. Članak 15. ovog zakona, zabrana ovrhe na nekretninom ako je iznos koji se naplaćuje ovrhom manji od 20 tisuća kuna. Vrlo dobra intencija. Ali niste rekli niti u uvodnom izlaganju niti kada ste prezentirali ovaj zakon da se ta zabrana ne odnosi na obveze koje su osigurane založnim pravom nad nekretninom, znači hipotekom. Znači niste osigurali da se ova mjera ne primjenjuje na kredite kod banaka. Jer ja baš ne znam previše banaka koje će vam dati kredit a da ga pri tome ne osiguraju u pravilu hipotekom. Dakle protiv koga se ova mjera odnosi? Ova mjera se primjerice odnosi protiv djeteta koje želi naplatiti alimentaciju ali se ne odnosi protiv Zagrebačke banke. Svaka čast. Vjerujem da kolegice i kolege koji nisu pravnici nisu baš često u svom životu naišli na pojam protuovrhe međutim oni koji jesu znaju da se radi o instrumentu koji štiti ovršenika da već u ovršnom postupku bez da mora voditi dodatne skupe postupke može vratiti ono što mu je naplaćeno. Jedan od najčešćih takvih slučajeva je kada ovrhovoditelj dva puta naplati istu tražbinu. Prvi put ste otišli u banku, platili ste a nakon toga netko zato što vjerojatno nije proknjižio, nadam se zato što nije proknjižio ne zato što vas želi prevariti i opljačkati ponovno za istu tražbinu pokreće ovršni postupak. E sada ja vas pitam, kada vi odete u banku i platite nekakvo dugovanje što dobijete? Međutim u ovom prijedlogu zakona vi kolege iz MOST-a naveli ste da će onaj od koga je dva puta naplaćena tražbina to moći dokazati samo javnom ili javno ovjerovljenom ispravom. Ja znam da kod vas postoji jedan afinitet prema tome da odlazite kod javnog bilježnika i ovjeravate svoje potpise. Međutim, ja vas pitam da li znate što je javna isprava? Očito ne znate. Javna isprava je isprava koju u svojem djelovanju izdaje javno pravno tijelo. Banke javnopravno tijelo nisu. I vi nećete moći voditi protuovrhu kada od banke dobijete potvrdu da ste platili dug, ne, morati ćete ići u parnicu. Međutim, da ne bude sve tako crno, u ovom se zakonu vjerojatno potkralo ali istina je postoji, i mjera koja je dobra i koju treba pozdraviti a to je mjera kojom redefinirate članak 39. zakona i u određenoj mjeri pojednostavljujete sadržaj prijedloga za ovrhu. Postoje razlozi zbog čega je glavni predlagatelj zakona u parlamentarnim demokracijama Vlada. Postoje. Zato što Vlada ima određene instrumente na raspolaganju. Ima stručne službe, ima radne skupine. U izradu prijedloga zakona uključuje i stručnjake koji nisu nužno članovi te Vlade. Međutim, u zadnje vrijeme ima i obvezu provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Na taj način osiguravamo da sve ove primjedbe koje vam mi jučer i danas iznosimo u ponekad žučnoj raspravi budu izrečene u jednom smirenom tonu, prođu mimo javnosti. Zato da ovakvi poluproizvodi uopće ne bi dolazili pred građane RH i uznemiravali ih. Zato postoji savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, zato postoje radne skupine. Zbog svega navedenog Klub zastupnika SDP-a ima jedan konkretan prijedlog. Idemo pokušati ovo popraviti, idemo primijeniti odredbe koje nam je Poslovnik dao na raspolaganje. I sukladno članku 188. Poslovnika Hrvatskoga sabora da pred nas ne bi više dolazili ovakvi poluproizvodi idemo donijeti odluku da konačan tekst prijedloga zakona pripremi Vlada RH. Ja se nadam da Vladi RH vjerujete, barem bi trebali s obzirom da je resorni ministar koji bi trebao voditi pripremu ovog zakona iz vaše političke opcije. Idemo predati Vladi palicu i idemo napraviti prijedlog zakona koji će biti dobar, koji će onu intenciju koja je u zakonu dobra i korektna pretočiti u tekst koji će se moći izvršavati. Prepustimo palicu Vladi i idemo odraditi posao kako treba. Uvaženi kolega Grbin, ja moram reći da nisam siguran da je vaša tvrdnja da u svim parlamentima kao što ste vi rekli u Europi Vlada je predlagač zakona, dapače, ja mislim da u mnogim parlamentima su to ili pojedini zastupnici ili skupine zastupnika ili stranke itd. U nekim parlamentima u svijetu vlade gotovo nikada nisu predlagači zakona nego su to gotovo isključivo članovi parlamenata. Ali dobro, naravno da je, naravno da je to moguće i tako interpretirati. Izvolite kolega Grbin. Poslovnika Hrvatskoga sabora zato što ste iznijeli repliku na moj govor a bez da ste prethodno od presjedavajućeg zatražili da vam da riječ za iznošenje replike. Hvala. Kolega Grbin, vi ste možda vrsni pravnik ali sada i vi znate da potpuno krivo tumačite Poslovnik. No, idemo na replike. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Međutim, pozivam vas da umjesto da nam docirate ovdje da svojim konstruktivnim prijedlozima unaprijedite ovaj prijedlog zakona da on bude potpuno efektan na kraju kada se donese. Ja ću vas podsjetiti da ste vi u 4 godine svoga mandata kada ste imali pod kontrolom i nadležno Ministarstvo pravosuđa mijenjali Ovršni zakon 3 puta i niste uspjeli naći načina kako pomoći ljudima. Čak su vam pojedine odredbe toga zakona i odlukama Ustavnog suda stavljene van snage. Također nije to samo jedan zakon ili dio zakona koji vam je stavljen van snage za vrijeme vašeg mandata. Stavljen vam je van snage i masno plaćeni Obiteljski zakon, također dio Zakona o znanstvenoj djelatnosti, visokom obrazovanju, kurikulum zdravstvenog odgoja također i dio Zakona o upravnim sporovima. Također jučer sam kroz raspravu primijetio da je gospodin Maras tražio da se ovakav zakon treba donijeti u hitnom postupku, vi sada zazivate savjetovanje sa zainteresiranom javnošću pa vas pitam koliko to SDP-ova ima trenutno?

Poštovani kolega, da ste proveli savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, a niste tada bi i ja a i mnogi drugi primjerice profesori sa mojeg fakulteta bili u prilici dati svoje primjedbe i prijedloge za promjenu ovog zakona. Međutim i jučer tijekom rasprave neki moji kolege su vam iznijeli načine kako ovaj prijedlog zakona promijeniti, iznijeli smo ih na odboru a i da ste me pažljivije slušali shvatili bi da vam ja jasno predlažem da mjeru koju ste ugradili u ovrhu radi naplate novčane tražbine proširite i na glavu Ovršnog zakona koji se odnosi na provođenje nenovčanih tražbina. Da vam prevedem na jezik koji ćete možda razumjeti, predlagao sam da ono što ste ugradili u pitanje prodaje nekretnina u ovršnom postupku ugradite i u glavu Ovršnog zakona koja se odnosi na iseljenje iz stanova onih osoba koje nisu bile vlasnici nekretnine iz kojih se sele. A što se tiče zakonodavne procedure, ja živim u uvjerenju da svaki zastupnik ima pravo na svoje mišljenje pa i onda kada je po mojem sudu u krivu. U konkretnom slučaju Ovršni zakon je i suviše važan da bi se donosio u hitnom postupku. To sam vam u krajnjem slučaju i prije nego što je zakon upućen u proceduru više puta rekao. Vi ste prijedlog djelomično uvažili, krenuli ste u redovan postupak što svakako treba pozdraviti ali dajte sad taj zakonodavni postupak napravite do kraja, prepustite ga Vladi koja u većini parlamentarnih demokracija ima zakonodavnu inicijativu i dovršimo ovaj postupak kako treba jer se nadam da ćemo tijekom te rasprave sa zainteresiranom javnošću dobiti konkretne prijedloge koji će ovo unaprijediti.

Poštovani potpredsjedniče, uvaženi kolega Grbin ja bi predložio jednu stvar, možda da vas u SDP-u snime i da vas puštamo kod svih ovih naših prijedloga zakona jer ponavljate uvijek istu stvar da je intencija dobra ali da evo nije to na pravi način napravljeno, da nije struka sudjelovala u tome. Pa ovaj prijedlog zakona je pripreman za vrijeme dok smo mi bili dio vladajuće većine, pripreman je u Ministarstvu pravosuđa i pripreman je sa stručnjacima. Ali naravno da vi ne želite priznati da je i intencija dobra, da je izvedba više-manje dobra, ja se slažem možda da neke stvari treba promijeniti. Samo bi vas još jednu stvar zamolio, osim ove snimke vaše da kolegi Marasu zabranite da govori jer on se zalaže uvijek za nešto suprotno od onoga što vi govorite.

Jer da niste novi u Saboru sigurno si ne bi dopustili izreći nešto što je u svakoj parlamentarnoj demokraciji nedopušteno, a to je uopće pomisliti da bi se ijednom građaninu, a kamoli saborskom zastupniku smjelo zabraniti da govori. Ovo je Parlament, potražite korijen te riječi i shvatit će te na što se odnosi, odnosi se na govor, odnosi se na razgovor, odnosi se na različito stajalište. Da što se tiče mojih istupa kada govorimo o vašim prijedlozima zakona oni se ponavljaju. Ali ne ponavljaju se zato što eto tako nemam što pametnije reći, ponavljaju se samo i zato što vi kontinuirano radite greške kolega Grmoja. Ja sam siguran da ste vi barem jednom u životu čuli ono izreku „Da je put u pakao popločan dobrim namjerama.“ To je ono što ste vi priuštili građanima RH pakao koji je proizašao iz vaših dobrih namjera. Kažete mi da je ovaj prijedlog zakona pripremila radna skupina u ministarstvu, odnosno stručnjaci na čelu sa vašim ministrom, sad sam zabrinut. Nadao sam se da u Vladi RH postoje osobe koje će bolje napisati dokument od ovoga, očito sam bio u krivu jer ovo je poluproizvod. Pročitajte prije nekoliko je mjeseci upravo o tom prijedlogu zakona kojeg spominjete Mihajlo Dika ne znam da li ste čuli za dotičnog gospodina da ste u pravnoj struci vjerojatno bi znali ko je, napisao ozbiljan tekst na više od 40 stranica gdje secira taj prijedlog zakona koji je potekao iz ministarstava i navodi sve primjedbe zbog kojih je on opasan po hrvatski pravni poredak. Izvolite. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Javio sam se za repliku jer me potaknula evo rasprava uvaženog kolege Grbina, moram reći da se u potpunosti s njim slažem kao gradonačelnik Grada Čakovca mogu reći da je Grad Čakovec ima 104 stana koja dajemo socijali od toga imamo trenutno na listi još 20 ljudi za čekanje. Grad Čakovec ima koeficijent razvijenost 104. Zanima me što će biti s onim gradovima koji nisu toliko razvijeni i koji nemaju stanove? Imam primjer gdje jedna osoba iz općine prebacila prebivalište u Grad Čakovec jer vjerujem da će tamo dobiti prije smještaj. Znači tim osobama šta će biti s njima? Primjera, i ja sam jučer upozoravao da se na 2432 javne dražbe se vrše godišnje. Na koji način će im država osigurati stanove? Da li će to prebaciti kao obavezu jedinicama lokalne samouprave? Želio bih znati, znači ako osoba kojemu je to prva nekretnina nakon ove liste čekanja koju ja imam u gradu Čakovcu, znači čisti je primjer koji možete vidjeti gdje će njemu država u Čakovcu osigurati stan. Kupovat će? Da li ćemo graditi POS stanove? To su stvari o kojima bi trebali, koje se ne znaju kako će se riješiti, a nitko tu o njima ne priča.

Pa uvaženi kolega Kovač jučer smo tijekom rasprave od zastupnika iz kluba MOST-a čuli da ćemo imati 18 mjeseci da riješimo taj problem. 18 mjeseci za improvizaciju. Međutim, ovo što ste vi rekli je srž problema i načina na koji bi ga trebalo rješavati. Trebalo bi ga rješavati ne kroz Ovršni zakon, jer Ovršni zakon je nešto sasvim drugo. Ovršni zakon je postupovni zakon. Mi bi trebali to rješavati kroz one zakone koji reguliraju pitanje odnosa RH prema građanima RH koji se nalaze u teškoj socijalnoj situaciji. I onda bi trebalo osmisliti rješenje koje neće trajati 18 mjeseci već će biti dugoročnije i rješenje koje se neće odnositi samo na one građane RH kojima se prodaje njihova jedina nekretnina već će se odnositi i na one građane RH koji se iseljavaju iz nekretnina koja nikada nije bila u njihovom vlasništvu. I na sve one druge građane RH kojih evo i po vašim riječima u Čakovcu koji spadaju u razvijenije dijelove RH ima mnogo. I u Puli iz koje ja dolazim koja također spada u razvijenije dijelove RH danas sam vidio rizik siromaštva i iza grada Zagreba. Ali i u Istri ima ljudi koje treba zbrinuti i o čemu se brine lokalna samouprava. Na ovaj način mi nećemo postići apsolutno ništa. Ponovit ću ono što sam rekao.

Ja također pozdravljam intenciju, ali ću kroz repliku vama jer ste govorili o obvezama lokalne uprave i situaciju u lokalnoj upravi vezano za donošenje, odnosno dodjelu u najam socijalnih stanova potrebitima s područja lokalnih uprava doprinijeti ovom, a ne kao vi kritički osvrčati se na način da, reći ću vam na žalost i vaša i moja i sve lokalne uprave iz Hrvatske još uvijek rade temeljem zakona iz '96. godine Pravilniku o dodjeli stanova socijalno ugroženima u lokalnoj zajednici. To je na žalost i taj zakon također treba pod hitno mijenjati i dopunjati. Moram također reći, rekli ste i u svojem izlaganju da veliki dio lokalnih zajednica ne može ispuniti tu obvezu. Ne mislim da je tako, jer ja znam da dobar dio lokalnih zajednica je uistinu ispunio tu obvezu. Na žalost točno je to samo jedno u tom svemu što temeljem tog zakona iz '96. niz lokalnih zajednica nije donijelo pravilnike po kojem će uopće to raditi, niti raspisivalo natječaje po kojem će dobivati socijalno ugroženi s područja tih lokalnih zajednica svoje stanove. To je problem i to treba zbog toga hitno mijenjati taj zakon iz '96. godine gdje bi se ugradile i obveze prema lokalnoj zajednici sa kriterijima, a ne da se prepušta pojedinoj lokalnoj zajednici da temeljem pravilnika donosi kriterij i da temeljem pravilnika raspisuju natječaje, a mnogi od njih i ne donose te pravilnike. Zato vas molim, oprostite na maloj edukaciji iz tog područja, iz tog segmenta iz lokalne uprave. Ali uistinu reći ću samo za kraj ovo. Uz ovu intenciju, jako dobru intenciju doprinesimo svi tome i sa popratnim zakonima, pravilnicima i na neki način suradnju sa lokalnom zajednicom da se i ti drugi zakoni pod hitno mijenjaju i da na neki način obveze lokalnih zajednica budu na neki način [[Upadica Reiner: Hvala.]] uniformirane za cijelo područje Republike Hrvatske. Iz nje se vidi da ste dugi niz godina proveli u lokalnoj samoupravi. I svaki ovakav doprinos raspravi je dobar. Međutim, ja vas moram dopuniti. Razgovarao sam tijekom proteklih nekoliko dana sa svojim kolegicama i kolegama koji dolaze iz onih jedinica lokalne samouprave koji uopće nemaju u svojem vlasništvu stambene jedinice koje bi dodjeljivali socijalno potrebitima. Dakle, to je još jedan problem. Mi ćemo ovdje ponovit ću neke stvari riješiti na 18 mjeseci, a nakon 18 mjeseci ako nemate sreću da živite u gradu Zagrebu, Puli ili Čakovcu koji iako imaju problema u realizaciji tog dokumenta, tog pravilnika o kojem ste govorili ipak ga koliko toliko realiziraju. Ako nemate sreće da živite u takvim jedinicama lokalne samouprave već u nekoj maloj općinici ili nekom malom gradu koji uopće nema stanova u svom vlasništvu što onda? Još jednom, doista se radi o dobroj intenciji, doista se radi o intenciji koju treba pozdraviti. Ali radi se o intenciji kojoj nije mjesto u Ovršnom zakonu već u drugim propisima i radi se o intenciji koja je nedorečena, nepotpuna i ne nudi niti polu rješenje za ozbiljan problem koji RH ima.

Izvolite.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

Htjela bih se osvrnuti na prijedlog izmjena i dopuna Ovršnog zakona i istaknula bih nekoliko točaka. Problem s kojim se susreću ovršenici i javni bilježnici pa i sudovi jest i problem dostave. Dostava se obavlja putem Hrvatske pošte, a dodatne komplikacije se pojavljuju uslijed samih pravila tvrtke ali i zbog nažalost moramo reći i nedovoljne educiranosti poštara. Primjerice pošiljka se često dostavlja u prijepodnevnim satima kada dio ovršenika radi i nisu kod kuće pa se posljedično pošiljka vraća, a primatelj ne zna niti može saznati kakav mu je podnesak poslan. U međuvremenu rješenje će postati pravomoćno, a ovršenik uopće toga nije niti svjestan. Drugi problem i nejasnoća koja se pojavljuje je stvaranje dodatnih troškova ovršeniku slanjem obavijesti. Ja bih samo rekla kako bi to izgledalo u praksi. Na primjer imamo ovrhovoditelja komunalno poduzeće koje ishodi kod bilježnika 50-ak klauzula na svojim rješenjima, koje bez odgode čak isti dan dostavlja u FINA-u. Bilježnik o tome šalje obavijest ovršeniku koju obavijest ovršenik može primiti kroz nekoliko dana ili ako ne primi prvi put onda tek protekom 30 dana, a ako ni tada onda oglasnom pločom. Dakle, tu je velika vjerojatnost da će tu obavijest primiti nakon što će već njegovo pravomoćno i ovršno rješenje biti provedeno. Posebno bih istaknula nelogičnost po kojoj obrtnik odgovara čitavom svojom imovinom za svoje obveze. I to počevši od pretpostavke da obrtnik kao fizička osoba obavljanjem obrta stječe sva prava koja su nastala takvim poslovanjem. I kao što nam je poznato i sudska se praksa dosada priklonila stavu potpune odgovornosti obrtnika. Osim navedenih poteškoća potrebno je spomenuti i problem s kojim se susreću sudovi u provođenju ovršnog postupka kao krajnjeg oblika realizacije odgovornosti obrtnika. Obzirom na postojeće regulative iz Zakona o obrtu neophodno bi bilo utvrđivati koja imovina obrtnika sačinjava onu imovinu kojom obrtnik odgovara za svoje obveze. I smatram da bi zakonodavac trebao ispraviti tu nelogičnost u Zakonu o obrtu i predvidjeti da obrtnik odgovara za obveze samo imovinom koju je unio u obrt. Što se tiče rješavanja javnih bilježnika povodom istaknutih prigovora na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave dolazi do mogućnosti kako zlouporabe rada javnih bilježnika tako i sumnji u njihovu nepristranost. I sve je točna činjenica da su sudovi u svom radu nepristrani, a ovako je na ovaj način derogirano ovlaštenje javnim bilježnicima koje bi trebalo biti u nadležnosti sudova. Isti ne mogu odlučivati povodom istaknutih prigovora. Nigdje u svijetu ne postoji da netko u prvom stupnju kao što je ovdje javni bilježnik donosi rješenje ovrhovoditelju za platež određene tražbine da istodobno odlučuje o prigovoru ovršenika znači suprotne stranke. Takva zakonska odredba dovodi do mogućnosti zlouporabe prava i stvara pravnu nesigurnost. Smatram da javni bilježnici ne bi trebali odlučivati o prigovorima ovršenika u prvom stupnju upravo iz razloga što se time ozbiljno narušava neovisnost i nepristranost javnih bilježnika u postupku. Naime, kako nije moguće u parnicama kod ovlaštenih sudova svojevoljno birati kod kojeg će se suca voditi određeni postupak smatram da bi tako trebao biti i odabir javnih bilježnika koji provode ovrhe. Sumnju u nepristranost i neovisnost dovodi upravo činjenica da sami ovrhovoditelji biraju kod kojeg će javnog bilježnika pokrenuti ovršni postupak. I trebalo bi poraditi i na načinu na koji se ovrhe trebaju dodijeliti javnim bilježnicima. Pa ukoliko bi javni bilježnik i bio ovlašten odlučivati o prigovorima ovršeniku u prvom stupnju smatram da bi se u tom slučaju trebalo primjenjivati metodu raspodjele ovrha na isti način na koji se raspoređuju i ostavinski predmeti. U tom slučaju javni bilježnici bi mogli nepristrano i neovisno odlučiti o osnovanosti prigovora ovršenika. Time bi se poboljšao položaj ovršenika jer bilježnici ne bi štitili svoje ovrhovoditelje već bi neka rješenja bila i odbačena. Nitko ne spori da je sam ovršni postupak zbog interesa vjerovnika i samog pravnog poretka nužan no zakonodavna rješenja moraju odgovarati interesima i potrebama građana.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

Prijedlog ovog zakona ću podržati jer smatram kako se radi o jednom malom iskoraku kad govorimo o području stanovanja i socijalne sigurnosti građana iako ne i o rješenju cjelokupnog problema. Ovršni zakon je samo jedan od problema koji trenutno ugrožava naše građane, a problem je nažalost puno širi. On je i jako aktualan imajući u vidu nadolazeću zimu i probleme koje imamo sa stambenim zbrinjavanjem. Na desetke obitelji je koje svakodnevno javljaju u moj ured.

S druge strane obitelji završavaju na ulici ili žive u stalnom strahu da im se to ne dogodi. Svjedočim prisilnim iseljavanjem mnogočlanih obitelji sa djecom, a još gori su problemi onih građana koji već desetljećima žive u kućama i stanovima za koje ni banke nisu zainteresirane. Želim ovom prilikom reći nešto o njihovom položaju. Problem Roma koji stanuju u tim neljudskim uvjetima je kroničan, a široj javnosti nije zanimljiv niti je to ikada bio, da je bio odavno ne bi postajalo. Postojala je navika i prihvatljiva da Romi žive u neprihvatljivim uvjetima dok državni uredi koji upravljaju državnom imovinom ni sami ne znaju što im je na raspolaganju. To je inače informacija koju sam ja dobio na jednom sastanku od visokorangiranog djelatnika DUUDI-a. Moram reći da već duže od godinu dana pokušavam organizirati sastanak sa predstojnikom tog ureda, ali je on uvijek previše zauzet, nedostupan ili odgađa. Nadam se da će nova Vlada promijeniti takav način funkcioniranja jednog od najbitnijih državnih ureda. Vrlo je teško pronaći rješenja za osobe koje će dočekati zimu u kolibama i šumama, pogotovo kada su meni kao saborskom zastupniku državni uredi koji raspolažu imovinom nedostupni, a lokalne vlasti i centri socijalne skrbi nemoćni ili nezainteresirani što ovisi od slučaja do slučaja. Oni uredi koji imaju volje nešto učiniti kao Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje nemaju utočišta za to u zakonima ili sredstvima na raspolaganju da djeluju u tom smjeru. Postoje stručni, iskusni ljudi u tim uredima koji problem razumiju, voljni su nešto učiniti, ali ne mogu učiniti ništa bez pozitivnog vjetra u leđa u vidu političke podrške nove saborske većine odnosno 14. Vlade RH. Upravo na to želim staviti naglasak. U pregovorima koje sam vodio naveo sam kako želim da se stambena pitanja pripadnika Romska nacionalne manjine rješavaju sukladno Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma koju trebamo dodatno izmijeniti i to na način da se za to nadležnim ministarstvima osiguraju sredstva i postave jasniji rokovi. Mehanizam i sredstva da rješavamo pitanje osoba koji nemaju ništa da bi im moglo biti ovršno moramo iznaći što prije i to mora biti jedan od prioriteta u predstojećem razdoblju. Cilj je jasan i ja sam spreman podržati bilo kakvo rješenje koje vodi k njegovu realizaciju. Nije prihvatljivo da u Ustavu piše da živimo u socijalnoj državi, a da djece žive po šumama, da se rađaju u kolibama, da žive bez struje i vode, a da ne govorim o internetu i ostalom što je standard u razvijenom svijetu. Od vas kolege, ali i novog premijera očekujem da što prije pronađemo dobar model rješavanja problema onih kojima ništa ne može biti ovršno jer ništa ni nemaju. Veći dio problema koji se tiče legalizacije romskih naselja smo riješili u 7. sazivu Hrvatskog sabora, a u ovom 9. očekujem da napravimo iskorak u unapređivanju uređivanja tih naselja. To je interes i većine i manjine. Nikome nije u interesu da u Međimurju, Osječko-baranjskoj, Primorsko-goranskoj i ostalim županijama imamo obitelji koji žive kao u 18. stoljeću i ne samo tamo. Takvih slučajeva imamo i u gradu Zagrebu. Prije dva dana sam po tko zna koji put dobio upozorenje romskog predstavnika oko situacije Roma iz Delnice koji će sa obiteljima još jednu zimu dočekati u šumi bez krova nad glavom. Problem je djelomično riješen dostavljanjem starih policijskih kontejnera. Ali pitam se, rješavaju li se stambeni problemi manjina tako da ih smjestimo u limene kontejnere. Poznati je primjer Roma iz Koprivničko-križevačke županije naselje Drnje koje izgleda više kao 16. nego 18. stoljeće. Ovaj prijedlog zakona jasno navodi kako je potrebno osigurati od tri do pet milijuna kuna za njegovu provedbu i ja to podržavam. Ne mislim da bi bilo tko od naših građana pogotovo onih sa obiteljima trebalo završiti na cesti. Međutim, što sa onima koji već nemaju ništa. Više puta sam ponavljao da problem je jeftinije rješavati na sustavan način sa pozicije opterećenja socijalnog sustava, a posebno kada govorimo obrazovanje koje je direktno vezano sa mogućnošću zapošljavanja. Dok Rome i ostale manjine sa nerazvijenih područja ne uključimo u sustav rada i obrazovanja i dok im ne osiguramo minimalne uvjete za pristojan život ne možemo uopće govoriti o sveobuhvatnom oporavku zemlje i romska naselja su dio Hrvatske i to su već 700 godina. Pitanje je hoćemo li iako znamo da moji sunarodnjaci u Primorsko-goranskoj ili Koprivničko-križevačkoj županiji svoje probleme neće riješiti sami. Pitanje je hoćemo li ih i dalje držati prepuštene sami sebi i centrima za socijalne skrbi. Kao što sam već rekao to nije situacija koji je novi fenomen kao što je to slučaj sa ovrhama i kreditima nego je to problem koji je prisutan već 700 godina na području Hrvatske. To je problem osoba koje nikada nisu imale priliku raditi i podići kredit, to je problem osoba koje stanuju u nekretninama u tako lošem stanju da ih ni banke ne bi htjele uzeti. To je naša zajednička sramota. Ovim putem apeliram da u državnom proračunu o kojem ćemo vrlo brzo glasati pronađemo sredstva koja ćemo posredstvom nadležnih ministarstava usmjeriti prema rješavanju problema koje sam načeo. To su problemi koje hitno trebamo rješavati, to su problemi koje moramo početi operativno razrađivati prije početka predstojeće zime, to su problemi koji zahtijevaju pozitivnu uredbu Vlade i izmjene zakona, to su problemi koje možemo i moramo rješavati sa iskustvom naših ljudi u institucijama koji čekaju sredstva i normativni okviri da nešto učine. Ovim putem molim sve kolege saborske zastupnike da me u tome podrže. Još jednom ponavljam, da je ovaj prijedlog zakona o kojem raspravljamo dobar, dobar je predviđa konkretna sredstva i ja ću ga zbog toga podržati ali i upozoriti da je već sada vidljivo da on dugoročno ne rješava ništa osim problema onih koji su trenutno pogođeni socijalnim katastrofom kao što je izbacivanje na ulicu iz jedne nekretnine.

Izvolite. Poštovana kolegice Lekaj ja pozdravljam vašu raspravu, pozivam vas također da se u ovom periodu rasprave koja će uslijediti do drugog čitanja i donošenja konačnog prijedloga zakona, date svoje prijedloge kojima ćete ga unaprijediti. Imali ste dvije primjedbe, jedna se odnosila na dostavu rješenja, odnosno uvođenje posebne obavijesti, ona je uvedena upravo iz razloga jer su se brojni ovršenici bunili da nisu bili obaviješteni o tome da je odluka o ovrsi postala pravomoćna i da bi oni u međuvremenu bili, našli neki način da spriječe ovrhu ili da je barem privremeno odgode. Odnosno da su imali neke kapacitete da se ta ovrha ne odgodi. A drugo pitanje se odnosi na to da ste konstatirali kako ovim prijedlogom zakona nije na adekvatan način uređeno pitanje odgovornosti kada govorimo o ovrhama nad trgovačkim društvima i obrtima. Nažalost to je predmet jedne druge regulative Zakona o obrtu jer je Zakonom o obrtu propisano da obrtnici odgovaraju za nastalu štetu cijelom svojom imovinom. Kao što smo već i govorili tijekom rasprave ovaj zakon se dotiče brojnih drugih zakona i konačan prijedlog zakona i konačna intencija ovog zakona da bi on bio primijenjen u najboljem mogućem smislu biti će moguće tek kada promijenimo i neke druge odnosne zakone. Uvaženi kolega, ja sam nastojala ukazati na probleme jer prije nego što sam postala saborska zastupnica vodila sam ovrhe i upoznata sam znači sa cijelim postupkom i ja se nadam da će se uvažiti ove primjedbe.

Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo kolega Kajtazi vi ste spomenuli loš odnos DUDI-a kada treba upravljati nekretninama prema klijentima, prema građanima. Ja bih isto htio podijeliti jedno svoje iskustvo. Kada sam istraživao jedan slučaj ovrhe tada nije bio DUDI, bio je AUDI, Agencija za upravljanje državnom imovinom. Moram reći da sam vrlo neljubazno primljen u samu zgradu na porti a od nekih, netko od dužnosnika me uopće nije htio primiti.

Kako se upravlja nekretninama što se tiče gradova općina, županija, evo spomenuti ću slučaj grada Zagreba. Znam jer sam često bio u Gradskom poglavarstvu na Trgu Stjepana Radića, znam jer mi pričaju ljudi koji traže da ih se negdje smjesti, zna se da su duge liste čekanja. Njima se tamo jednostavno kaže, gledajte, nađite gradski stan, provalite, budite tamo neko vrijeme, možda poslije to legaliziramo, možda vas deložiramo ali biti ćete par mjeseci, koju godinu smješteni. To se radi. To se ne smije tako raditi ali to se radi. Zašto? Zato što ne funkcionira sustav, zato što je sustav izrazito spor. I da se sustav pita ljudi bi već 100 puta umrli, umrli na cesti. A što se tiče ovog prijedloga zakona ovdje se spominje, dakle daju se na korištenje nekretnine u vlasništvu RH. Nije izričito navedeno, misli li se tu na središnju državu, dakle ono što je u vlasništvu DUDI-a, ministarstava, Ministarstva obrane itd. ili se tu misli i na lokalnu državu. Nije izričito navedeno, ali pretpostavljam iz rasprave da se odnosi dakle i na središnju državu i na jedinice lokalne samouprave.

Između ostalog koristim priliku i da se zahvalim na onim deložacijama koje su prema pripadnicima Romske zajednice a vi ste tu i tamo nekad i pojavljujete. Mislim to je žalosno jer radi se o deložacijama u biti u kojima, kao što sam napomenuo maloprije objektima koji možda nemaju nikakve uvjete za življenje, ali ipak pripadnici, i još i propadaju, a pripadnici Romske zajednice su u tim objektima i na kraju bez rješenja oni ulaze u te objekte i poslije toga se traži da se naplaćuju zato što su unutra.

Uvaženi kolega Kajtazi, da vi ste dotakli zapravo jednu jako važnu temu a to je raspolaganje državnom imovinom koje kako ste i sami rekli nije najčešće bilo najefikasnije. Ako je istina a nemamo razloga sumnjati da nije ovo što je kolega Sinčić govorio da se ljudima govori u Gradskom uredu to je onda stvarno žalosno. Gospodarenje imovinom je problem, čuli smo i da u jedinicama lokalne samouprave evo i one iz koje ja dolazim postoje liste čekanja, dakle jedinice lokalne samouprave nemaju kapacitete ovaj problem kako je predloženo ovim zakonom između ostalog to rješavati same. Država možda ima ali da li država i zna što je sve u njezinom vlasništvu. No ono što je možda svjetla točka u svemu ovome do sada smo imali Državni ured za upravljanje državnom imovinom tzv. DUUDI, a sada ćemo imati MUDI, Ministarstvo za upravljanje državnom imovinom pa će to valjda poboljšati situaciju.

To konkretno mislim na prostorije … [[Govornik se ne razumije.]] koje sam i sam bio, imao sam priliku na terenu obilaziti i vidjeti te su pripadnici Romske zajednice i pored tako lošeg objekta kao što sam maloprije napomenuo, oni su spremni ući i uložiti određena sredstva samo da bi imali neki određeni krov nad glavom. Iako napominjem da ni objekte koje se nalaze da nisu. Upravo radi toga u samoj raspravi sam napomenuo da godinu dana pokušavam sa predstojnikom ureda doći do njega i pokušavali smo do prošle godine, slao sam mailove i onda poslije toga sam prestao i skoro dva puta mjesečno sam mu slao dopise na koje ni jedan mi nije odgovorio. U 5 mjesecu sam i u 6 prestao više da mu šaljem jer sam vidio da od toga nema nikakvog smisla.

Uvaženi kolega Kajtazi vi ste svoju raspravu malo proširili i ja to pozdravljam jer ste dostojan zastupnik svoje nacionalne manjine. I u svakom slučaju jedan problem, a o njemu smo govorili više mi koji smo bili na pozicijama čelnika jedinica lokalnih samouprava je ta državna imovina. I činjenica je da država ni sama, niti DUUDI, niti nekadašnji AUDI ni sami ne znaju što imaju na terenu i ti objekti su uglavnom u katastrofalnom stanju. A kad se pojavi nekakva potreba ili zahtjev onda su procedure užasne ne samo za pojedince o kojima ste vi govorili nego čak i za gradove i općine. I činjenica je da ono što je u vlasništvu jedinica lokalne samouprave da one itekako vode brigu o tome a ono čime upravlja AUDI ili DUUDI je u takvom stanju da se to jednostavno raspada a jedinice lokalne samouprave nemaju zakonskih mogućnosti da bi to osposobili. Ja se toplo nadam da će se to sa ovim novim ministarstvom itekako primijenit i ne vidim razloga zašto jedinice lokalne samouprave, gradove i općine ne bi mogle upravljati tom imovinom kad su već dosad se dokazale da sve ono što nam je dato da smo pretvorili praktički u zlato. A što se tiče Romske manjine u našem području, palo mi je na pamet kad ste vi govorili budući da ja imam iskustva u kontaktima sa Romima na mom području, iako ih je vrlo mali broj svega nekoliko obitelji, koliko god im mi pomagali i u onom djelu smještaja djece u vrtiće, u financijskim pa i tih 18 mjeseci nije u biti ništa. Mislim da bi u tom djelu trebali svi zajedno promišljat na onaj način nemoj čovjeku dat ribu da bi mu pomogao, nego ga nauči kako će tu ribu loviti. Ali iz svog iskustva vam mogu reći koliko god smo im tražili posao, omogućavali da jednostavno teško oni to prihvaćaju. I mislim da je tu uloga svih nas da postepeno te ljude asimuliramo u naše društvo da promijenimo i njihov mentalni sklop razmišljanja, da oni moraju sami shvatiti da tu ribu moraju lovit jer od te ribe koju mu netko daje neće imati puno koristi, a u biti će se stalno ponavljati jedni te isti problemi. I mislim da tu kao društvo, kao zajednica, kao jedinice lokalne samouprave svi zajedno trebamo složiti glave da se tim ljudima pomogne da se uklope u život sredine u kojoj žive.

Mislim da pripadnici Romske zajednice, postoji Nacionalna strategija za Rome koja upravo obuhvaća stanovanje, obrazovanje, zdravlje i zapošljavanje. Kad bi na tome bar počeli nešto činiti mislim da bi Romska zajednica osjetila to jer to je upravo ono što sam i ja u više navrata znao reći da je u 7. sazivu neki mali iskorak napravljen. I zato ja očekujem od 9. saziva da ćemo jedan veći iskorak napraviti u svemu tome. I moram vam reći još nešto drugo, a to je da ja sam osobno jako sretan ukoliko se, a nadam se da bude bilo posebno ministarstvo od kojeg očekujem isto tako da će odraditi i raditi sve ove nedostatke DUUDI-ja koji nisu i da će nam biti na neki način pristupačno i da ćemo, nećemo morati čekati godinu dana da bi nam netko odgovorio na dopise nego da ćemo sigurno dopise dobivati puno brže i da će puno efikasnije djelovati. Ja jedino što očekujem i pozivam sve vas koji dosad da svi zajedno nešto učinimo. A mislim da možemo puno toga učiniti, jedan ne može ali svi zajedno možemo učiniti i poboljšati Romskoj zajednici koji su na našim prostorima više od 700 godina.

Poštovani kolega Kajtazi, drago mi je da ste ovu temu proširili. Međutim, htio bih naglasiti kako nije u pitanju samo manjine već evo u ovom slučaju koji ću ja navesti većinski narod. Dakle, ali prije toga samo da kažem evo općina Mikleuš koja je na mojoj županiji je imala do negdje prije 150 učenika sad ima 90. Zašto to govorim? Općina Voćin koja je nažalost jedna od najnerazvijenijih općina u RH tamo se 1992. došlo oko 300 obitelji iz područja Letnice, negdje oko 1300 osoba. Oni su od 2001. kad je dobivena suglasnost za njihovo stambeno zbrinjavanje a negdje 2004. je krenula obnova kuća gdje je država dala materijal i pomogla tim ljudima da se stambeno zbirnu. Međutim, dan danas za veliku većinu njih nije riješeno, nisu riješeni imovinsko pravni odnosi, jer čak i Agencija za promet nekretnina se ispostavilo da nije vlasnik tih nekretnina. Mi imamo i evo dobili smo i Ministarstvo demografije imamo i uskoro će biti formirano Ministarstvo za upravljanje državnom imovinom i ova pitanja jednostavno potrebna je suradnja svih nadležnih tijela, svih ministarstava da se takva pitanja što prije rješavaju.

Onda prelazimo na slijedeći klub zastupnika, a to je onaj Stranke rada i solidarnosti, Reformista i Nezavisnih zastupnika u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Željko Lacković. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Cijenjenje kolegice i kolege, prvo želim ukazati na jednu okolnost koja mi pada u oči, a to je da je predlagatelj MOST nezavisnih lista kao predstavnike koji će sudjelovati u radu Hrvatskog sabora i njegovih radnih tijela odredio svoje zastupnike Hrvoja Runtića, Miru Bulja, Nikola Grmoju i Roberta Podolnjaka. Gdje su? Da li je to isti taj MOST nezavisnih lista koji želi kažnjavati saborske zastupnike ako ne dođu u petak na glasovanje, a kada oni daju ovakve prijedloge koji neću reći nemaju vezu s vezom, ali pokazuju neozbiljnost uopće rada Hrvatskog sabora kao zakonodavnog tijela, onda bi barem trebali biti ovdje da čuju što im je rekao kolega Grbin ispravno, točno što su oni sad ovim zakonskim prijedlogom, odnosno izmjenama zakona, Ovršnog zakona željeli postići, a šta će učiniti. Jer u ovom obrazloženju imate dvije brojke. Otprilike koliko je kvadrata stan i koliko je prosječna cijena toga stana, koliko će biti to eto teret za tih 18 mjeseci i ni jednu drugu brojku. Nemate sagledavanje ovog zakonskog prijedloga, ali baš izvan jednog drugog konteksta osim kako pomoći onima koji će radi ovrhe završiti na cesti, radi novčanog dugovanja. Dakle, da li smo svjesni to zakonodavno tijelo da ćemo ovakvim smanjivanjem dijela plaće koji može biti izložen ovrsi smanjiti za ni manje, niti više nego 25% kreditnu sposobnost svih onih zaposlenih naših sugrađana koji primaju manje od prosječne plaće u RH. A koji je to broj zaposlenih? Dakle, to je preko 60% svih zaposlenih. Nakon donošenja ovog zakona kada idu u banku i dižu kredit jednostavno su 25% manje kreditno sposobni. Ja sam izračunao, dakle prosječna plaća je 5686 kuna. Na jednu 5000 kuna prosječnu plaću učitelja, dakle ljudi koji imaju sreću danas u zemlji da rade, sada će biti slobodni dio, dakle koji se neće moći ovršiti 3750 kuna, odnosno 417 kuna manje na mjesečnoj razini.

Po ovom zakonskom rješenju ja nikad ne bih kupio stan. Bio sam podstanar od '85. do 2005. godine. Kada sam kupovao stan morao sam ga uzeti na 30 godina jer mi je rata bila, za koju sam imao dva jamca, suprugu koja radi u školi, dakle i njezinu kolegicu i ja sam da bi bila rata 3000 kuna, u švicarcima 30 godina. Sad ja pitam šta mi radimo ovim zakonskim prijedlogom? Onemogućavamo mladim obiteljima koje tek kreću u posao da uopće mogu dići kredit, da mogu kupiti stan. A ako ne mogu kupiti stan normalno da će otići negdje van živjeti. Ovdje se proteže jedna velika zabluda, iz Hrvatske odlaze oni koji su ovršeni. Ma upravo suprotno! Oni koji nisu mogli u postupku ovrhe naplatiti svoja potraživanja, a nakon toga su bili izloženi masakru koji se zbiva u ovršnom postupku od onih ostalih jer su ti koji su nešto radili imali svoju imovinu su razočarani otišli iz RH. Onda se spominje da je to ne znam stotinjak slučajeva, a uopće se ne ide od pretpostavke da Ovršni zakon, zakon kao što je rekao kolega Grbin procesni koji mora biti toliko oštar da ovrha bude efikasna. Jer samo efikasna ovrha može zaštititi vjerovnike, a nemojte zaboraviti da je veliki broj ovršenika su neuspješno se uspjeli, nisu se uspjeli naplatiti u ovršnom postupku. To je kao da bi tupili nož sa kojim morate rezati jer to je Ovršni zakon, to je smisao Ovršnog zakona. Humana strana koja mora biti zadovoljena je predmet nekog drugog zakonskog rješenja i to se točno reklo. To mora biti Zakon o socijali koji će predvidjeti da te osobe koje ostaju bez svoje zadnje nekretnine imaju prostora i da ne ostanu na cesti. Vidim da je došao kolega Bulj. Ja sam ispričao jedan i svoj slučaj kako sam ja dizao kredit na 30 godina. Nisam rekao još jednu stvar, a to je da su mi roditelji bili u mirovini pa su imali zajedno 2000 kuna mirovine, ja sam bio ministrant u mladosti, ali nisam imao nikog da mi posudi novac. I bio sam u ratu, ali nisam dobio nikakav stan koji bih mogao prodati kasnije. Dakle, ovo je direktni udar na sposobnost mladih ljudi da se zadužuju. E sad, ako mi kao Hrvatski sabor moramo donositi zakone pred kojima ćemo svi biti jednaki, onda ovo što mi sad raspravljamo svaka čast evo kolega Kajtazi o problemu Roma. Pa vrlo jednostavno! Nemojte plaćati svoje obveze, zapijte, prokockajte svoju imovinu, ne vas isele. Pa šta ima veze, država će vam osigurati evo 120 kvadrata stan. Mnogi nemaju ni blizu takav. Nakon toga će vas, nakon 18 mjeseci lijepo zamoliti da vi izađete iz toga stana. Pa normalno da niste bedasti da izađete iz toga stana, jer oni nemaju nikakav mehanizam da vas iz toga stana potjeraju. Između ostaloga, obveze lokalne samouprave koje se odnose na socijalno zbrinjavanje i koje bi trebale preuzeti ovakve slučajeve bi trebale imati i osiguran izvor financiranja, a to je dakle izravnanjem iz državnog proračuna. Ono što je još tragičnije u ovoj cijeloj situaciji je da ovaj prijedlog zakona je s prijedlogom u prijelaznim i završnim odredbama članak 41. da ovo ¾ neovršivog dijela plaće stupa odmah na snagu što će izazvati još dodatne reperkusije. Dakle, zaključno. Gledajući ranije Sabor pitao sam se zašto i tko nameće određene teme, a sada jednostavno ne mogu vjerovati da raspravljamo u potpuno krivom kontekstu, da imamo slonića u staklani koji je došao da zadivi konkretno u ovom slučaju MOST po poklon za biračko tijelo Živog zida i onda napravi toliku štetu za sve ostale da toga uopće nije svjestan. Ali neće polučiti niti efekte vjerujem niti prema biračima Živog zida jer ovo nije mjera niti zakon s kojim se to treba raditi. Ovaj zakon mora biti efikasan, mi ispred njega moramo biti svi jednaki, naše pravosuđe mora funkcionirati a onda nećete imati niti RBA strane štedionice, nećete imati problem oko dokazivanja da li je neki ugovor lihvarski ili nije. Dakle na stranu intencija ovo je prijedlog zakona koji je nametnut, koji nije apsolutno dorađen u onom minimalnom standardu i sad mi možemo ovdje raditi brainstorming a struku nismo pitali ali smo rekli da će ovo stupiti odmah na snagu.

Još imamo predmete od 2006. godine. Pa dajte rješenja zabranite za komunalne dugove, za periodična dospjela potraživanja uopće pristup sudu. Recite ne može se to rješavati na sudu i to će se lakše riješiti. Pa neka banke daju ili bilo tko treći osiguranje za određene mobitele koje uzimaju na tuđe kartice, osobne karte pa onda kasnije kad će takve ljude iseljavati onda će im država dati stan. Svako demokratsko društvo između ostaloga na jednakosti pred zakonom leži i stoji na odgovornosti i mi moramo razlučiti one koji su odgovorni za razliku od onih koji će ovaj zakonski prijedlog vrlo lako iskoristiti.

Vaše izlaganje izazvalo je uistinu dosta replika. Prva je ona uvaženog zastupnika Ivice Mišića, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani kolega Lackoviću ostaje jedno pitanje. Kome ide na ruku ovaj zakon koji se sada predlaže i što će građani imati od toga zakona? Kažemo kada ovršenik bude izbačen iz stana država će se pobrinuti za njega i dat će mu stan na 18 mjeseci. Pa kome se tu ide na ruku? Pa ide se na ruku valjda bankama. To me pitaju i građani baš jučer, pa kažu kome idete vi na ruku? Pa idete na ruku bankama, oni imaju sada komfor. Neće biti više potreban Sinčić i bilo tko drugi da se u medijima vidi već će se znati čovjek je ovršen, država stoji iza njega i riješi se problem. A vidimo i slušamo i ove naše pravnike ovdje, ja nisam pravnik pa ne mogu o tome dovoljno pričati ali primjećujem. Mi ćemo država preuzeti sve na sebe te probleme, banke dobivaju komfor, građani će biti svakako izbačeni, ništa nisu dobili, izaći će iz svoje nekretnine. Mi toga dovoljno nemamo u lokalnim samoupravama. Problemi se nastavljaju, ustvari mi ništa i ne rješavamo. Ja kao gospodarstvenik vidim jedino je rješenje smanjiti parafiskalne namete poduzećima, gledati kako podići plaće građanima da jadni u tome dijelu mogu kako tako plaćati svoje zaduženje i svakako ono što se desilo u francima to treba nekako sankcionirati. Ali nešto se već i napravilo. A što se tiče ovog zakona ja osobno vidim da je to čisti populizam, nek se nešto radi. Ništa. Otprilike bih tako rekao.

Dakle, ne možemo znati što ćemo dobiti jer ne možemo dobiti niti repliku od predlagatelja koji su se obvezali da će sudjelovati u raspravi. Pa evo ovo je dobra prilika možda da u ovaj kodeks koji ćemo imati o ponašanju saborskih zastupnika oni koji su predlagatelji zakonskih rješenja također budu kažnjeni ukoliko ne prisustvuju takvim raspravama. Dakle, osim što ćete neutralizirati dakle Živi zid i pomoći nešto bankama ali ono što je najgore stvorit ćete nove modele kako se riješiti socijale. Pa će tako Marko dići kredit kod Đure, bit će to novčana tražbina. Oni su dva dobra prijatelja i zajedno će potrošiti taj novac ili će ga čak oročiti ili krenuti u neki posao. Đuro će napraviti ovrhu nad Markovom kućom, Marko će dobiti stan od 120 kvadrata i tamo će zajedno živjeti. I tako jedan drugome međusobno. I opteretit će sudove, opteretit će centre za socijalnu skrb. A ova zakonska rješenja prosječna plaća, manje od prosječne plaće to vam je u ovršnom postupku kao da bi odugovlačili sa svakim izračunom po recimo godinu dana. Poskupljuje, odugovlači, stavlja i samog ovršenika u teži položaj.

Kolega Lackoviću ja ću se uistinu složiti s vama u onom dijelu gdje ste rekli, a svjedoci smo toga jer čitava ova rasprava koja se i danas i ovih dana vodi se svodi u biti na pitanje nekog drugog zakona, ne ovog zakona. Dakle, ovdje govorimo o nekome tko je došao u takvu situaciju da se mora socijalno razmišljati o njemu. To je jedna stvar. A drugo, moramo vam iskreno reći u ovih dva tjedna koliko traje ovaj saziv Sabora toliko sam se toga naslušao i s jedne strane i s druge strane ne znam od NATO, Amerike, Izraela, Palestinaca ne znam čega sve ne, da je tog jeftinog populizma koji se ovdje prosipa više puna kapa i vodi samo jednom, zaglupljivanju naroda. Jer razmišljajući o tome da je netko preuzeo obvezu kako ste i vi preuzeli obvezu kada ste kupovali svoj stan da ćete dobiti novac s kojim ćete kupiti stan, a taj novac vraćati 30 godina, ušli ste svjesno. Ja mogu razumjeti da ste našli u problemu pa to niste mogli i onda treba naći mehanizam kako vam pomoći, ali ne da onaj tko vam je dao novac ne naplati svoje, već da se vama pomogne izvjestan vremenski period da prebrodite tu svoju krizu koliko možete, ali vi svoju obvezu morate ispuniti, morate izvršiti. Sve ovo ostalo o čemu se čitavo vrijeme vodi rasprava ovdje ide samo jednom, zakon o nekakvoj socijalnoj skrbi, način na koji država pomaže tim ugroženom dijelu našeg stanovništva. A da ne govorim o tome da jedinica lokalne samouprave to mogu odgovorno reći jer vodim već 12 godina vode daleko, daleko veću brigu nego što država vodi o tim svojim najugroženijim stanovnicima na svom području. Od bonova za hranu, od novac za ogrjev, od troškova stanovanja od ne znam čega sve ne koji mi to već imamo na terenu razrađeno i to se radi.

Izvolite kolega. Dakle, točno ste rekli da je to pitanje socijale ali sada imate dvije vrste socijale. Dakle to bi mi ovdje koji dižemo ruke trebali biti svjesni. Jedna socijala se odnosi onoj gdje su ljudi u teškoj situaciji imaju puno djece, ne mogu se pokrivati, povremeno ostaju bez posla i oni ne mogu doći na red da kroz lokalnu samoupravu dobiju ne znam socijalni stan ili da im se osigura drugi smještaj, ali će biti dovoljno da sve propiskaju i nakon toga sigurno dobivaju stan jer će im to omogućiti zamislite, Ovršni zakon. Pa mi od kada smo prestali prepisivati zakone koje su nam slali iz EU nismo donijeli jedan smisleni zakon koji bi mogao sagledati posljedicu. Pa onda smo rekli tu da će plaćati ovršenik najamninu i sada to stavljamo van jer vidimo da to ne ide jednostavno to ne funkcionira. I sada ćemo malo eksperimentirati sa ovom drugom stranom. Dakle, između ostaloga svi oni koji preuzimaju odgovornost, a zapali su u probleme, došli su upravo radi neefikasnog Ovršnog zakona i neefikasnog pravosuđa. A pravosuđe na kraju krajeva ne mora niti biti efikasno ukoliko će se baviti godišnje sa 100tisuća predmeta HRT pristojbe što smo opet stavili ovdje u zakonsko rješenje, umjesto onih koji vladaju državom odnosno imaju većinu i Vladu, tamo kažu halo ravnatelj prestani koristiti odvjetnike radi to na drugi način, organiziraj, ne mi radimo zakonsko rješenje. I to je populizam i ovo je populizam. Jučer premijer Plenković kaže, mislim da se apostrofirao na kolegu Pernara da je to trend u Europi i da se to neće dozvoljavati ovdje kod nas.

Prvo iz razloga što danas naši mladi imaju dva temeljna životna problema. Prvi je posao, a drugo je rješavanje stambenog pitanja. Dakle, kao što ste vi i sami naznačili ovim prijedlogom zakona penaliziramo, onemogućavamo mlade da si riješe jedno ili jedno od temeljnih svojih životnih problema. A drugo, što ste posebno artikulirali je da politikantstvo i populizam koji je prisutan već dugi niz godina, osobito u ovoj sabornici, generirao je da se hrvatsko društvo u cjelini danas nalazi i u teškoj ekonomskoj, gospodarskoj i društvenoj krizi. Ukoliko želimo odgovornu politiku onda moramo prestati sa populizmom i politikantstvom, tražiti odgovorna, cjelovita i održiva rješenja.

Dakle ranijim izmjenama Ovršnog zakona mi smo zabranili još jedan institut, a taj institut je predviđao mogućnost da vi kao dužnik pristajte da vam se zaplijeni i veći dio plaće nego što je to zakonom dozvoljeno odnosno propisano. Pa ste vi mogli reći ja radim ne znam još doma, imam prihoda koji se ne evidentiraju, sam proizvodim svoju hranu, imam vrt, mogu uštediti veći dio plaće i ja sam spreman da i preko dvije trećine dakle preko jedne trećine, a sada će to biti jedna četvrtina se meni zatereti plaća kod procjene kreditne sposobnosti, kasnije i kod ovrhe. E sada smo mi to zabranili i propisali da je tri četvrtine zaštićeno, pa sad ja molim one, to ne vrijedi za nas saborske zastupnike mlade koji imamo stan ili smo ga kupili niti ove starije koji su vjerojatno bili svojoj djeci sudužnici, nego ove ove ljude koji imaju plaće od 5 tisuća kuna, njima objasnite koja je njima sada kreditna sposobnost. Raspravljat ćemo o tome kakva je kreditna sposobnost RH, šta kaže Fitch ili Moody's a mi sami ubijamo kreditnu sposobnost svojih sugrađana koji bi trebali biti generator potrošnje na osnovu kojega ćemo planirati i gospodarski rast.

Uvaženi kolega Lacković, ma ne samo vi nego nažalost gotovo svi mi ovdje uključujući sebe miješamo kroz ovaj prijedlog zakona kruške i jabuke. Jedno je Ovršni zakon a jedno je što mi ispreplećemo, slažem se s vama, zbog populizma Zakon o socijalnoj skrbi ili onaj famozni zakon kojeg sam ja maloprije spomenuo u replici gospodinu Grbinu još iz '96. Zakon o najmu socijalnih stanova. Te dvije stvari mi apsolutno miješamo. Ja se ne bih mogao složiti ni s vama ali ni s kolegama koji kažu da na lokalnoj razini jako dobro se brine o socijalnoj skrbi ali nažalost nema zakona osim pojedinih pravilnika unutar lokalne zajednice koji su regulirali situaciju da tamo poslije donošenja ovoga zakona '97., '98. pojedine lokalne zajednice su već tada podijelile određene socijalne stanove. Danas je već prošlo 20 godina, ti ljudi više nisu socijalna kategorija, oni nisu socijalni slučaj. Dok u istoj lokalnoj zajednici imate rang listu ljudi koji su socijalno potrebiti. Vi donesete pravilnik i onda onaj koji je u stanu, kojemu je dala lokalna zajednica vlastiti stan danas s vama ide na sud i s obzirom neriješeno zakonski, zakonski to dobiva. A u stanu možda danas živi njegov sin poduzetnik ili tko zna tko, u gradskom stanu, općinskom, županijskom stanu.

Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Josipa Borića. Ja sam isto mišljenja da i tom masakru prethode i drugi masakri prije toga, znači prije samog finala kada dolazi do samih ovrha jer sam i danas nažalost dužan progovoriti o jednoj ovrsi koja se znači ili deložaciji koja se događa u općini iz koje dolazim, iz općine Lopar sa otoka Raba koja nije ni siromašna, gdje su ljudi poprilično imućni, nema puno socijalnih slučajeva ali desila se jedna klasična prijevara. Obitelj sa troje odraslih i dvoje djece danas mora izaći vani jer su davno poželjeli napraviti ono što su htjeli a to je postojeći objekt obnoviti, dignuti ga na višu razinu, riješiti svoje stambeno pitanje, napraviti jedan apartman, zaraditi novce i s time vraćati kredit. Međutim, desila se klasična prijevara jednog izvođača radova koji uzima avans, avans ne ulaže u taj objekt, započinje radove, ostavlja radove u početnoj fazi, nestaje, završava u stečaju a nažalost ta obitelj danas mora izaći van. Pravosudni sustav kaznio je znači jednu klasičnu prijevaru na način da onaj tko je imao poštenu namjeru mora izaći van radi nepoštenih namjera nekih drugih. I to je istina, kažem o kojoj ćemo danas razgovarati i uvijek ima dva kraja. tko je bio pametan ili tko nije znao na vrijeme napraviti dobar potez. Ovaj zakon o kojem govorimo puno je puta mijenjan i mijenjati će se sigurno u budućnosti i još poneki put. Mislim da je dobra podloga da možemo početi razmišljati o nekim mjerama koje država mora poduzimati da bi ipak zaštitila na neki način te ljude koji će kažem u jednoj općini koja se poprilično, koja ima recimo sada nekoliko tisuća apartmana koji su ustvari stanovi u obiteljskim kućama ali koje nije ni jedan u vlasništvu niti općine niti države i pitanje je kako recimo na temelju ovog zakona zadovoljiti jednu takvu potrebu obitelji da se negdje smjesti. Tko će tu pomoći, hoće li na kraju načelnik nešto morati napraviti, da li će reagirati država, jer problem nažalost postoji? Zahvaljujem. Dakle spomenuli ste vi jednu riječ prijevara. Dakle prijevara je prijevara, kazneno djelo koje treba nadležno općinsko državno odvjetništvo sankcionirati. Da bi oni mogli funkcionirati pravosuđe u globalu efikasno njih se treba upravo rasteretiti sitnih predmeta ovrhe i sitnih nebitnih stvari i onda će zadovoljštinu ta obitelj naći u razumnom roku i prije nego što dođe do same deložacije odnosno iseljenja. Ali opet vam kažem, najčešće se događa to da ne stradavaju ljudi koji upravo radi lošeg Ovršnog zakona nisu uspjeli naplatiti svoje, to su vam situacije stotina i stotina obrtnika a oni se nisu mogli jer su radili ne znam sa tvrtkama, da d.o.o-ima koji su jednostavno ugašeni, oni nisu mogli naplatiti svoje potraživanje ali su uletjeli u masakar. Svi su se njima naplatili pa čak i iz privatne imovine jer kao privatnici jednostavno odgovaraju, odnosno obrtnici kompletno svojom cijelom imovinom. I to su isto tako problemi koji bi trebali biti riješeni kroz Ovršni zakon a ne da se obrtnici izlažu ovakvim situacijama da odgovaraju kompletno svojom cjelokupnom imovinom a njihovi dužnici bježe, nesankcionirani, ne izvršavajući svoje obveze iz ugovora jer su osnovali J.D.O. ili d.o. Iduća replika uvaženi kolega Gordan Maras. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine Lackoviću u mnogo čemu se slažem sa vama prvenstveno u tome da ovaj zakon nije rađen na način da analizira posljedice koje će donijeti jer jer kada bi posljedice bile rješavanje samo stotinu ljudi koji će ostati bez stana da oni godinu i pol dana imaju neki smještaj. To ste u svojoj raspravi rekli. Prvenstveno ja ne mislim samo da će smanjiti kreditni potencijal nego da će i poskupiti krediti, stambeni zbog toga što će rizik naplate prilikom tih kredita biti veći i kamate će također rasti. Sa te strane pitat ćemo se za godinu, dvije dana zašto u Hrvatskoj su stambeni krediti 5, 6% a u EU ili u Austriji 2% Sa druge strane recite mi a ko će iznajmit tim ljudima stan? Znači ovdje kaže da će država plaćati ljudima naknadu mjesečnu za iznajmljivanje stana, pa recite vi meni ko će sad iznajmiti na tržištu tih 100 stanova i kakvi će to stanovit biti? Vjerojatno oni koji ne mogu se nikome iznajmiti jer nitko od privatnih vlasnika neće iznajmiti stan osobi koja će za godinu i pol dana opet biti u problemu i onda će se sa njom morati raspravljati kako da izađe iz stana itd. Pa ovo je neprovedivo, ovo se neće desiti. Nitko tko može stan iznajmiti na tržištu neće tim ljudima stan iznajmiti. Zašto bi im iznajmio, onda se još godinu dana imao problem da li će oni izaći, neće izaći itd. Na kraju ta najamnina mu neće biti niti dovoljna da pokrije određene troškove koje će eventualno imati vezano uz to. Tako da ovo se neće provesti. I bilo bi zanimljivo da netko sa jednim potezom pera sa 3 milijuna kuna riješi problem ljudi koji su ovršeni. Pa to je nemoguće, to je valjda svima u Hrvatskoj jasno da je to nemoguće i da je ovo čisti populizam koji se nažalost ne može ni provesti. Dakle, dobro sagledana posljedica. Točno je da nitko od privatnih vlasnika neće htjeti iznajmiti u ovakvoj situaciji nekome stan na 18 mjeseci, ali znate tko hoće? Hoće oni koji su već oteli nekome stan na sličan način i imaju ga sa strane pa ćemo mi između ostalog pogodovati i tima koji su oteli stanove i imaju ih viška, ne trebaju ima a njima je u redu i da ih država im plaća najamninu kroz tih 18 mjeseci. Hvala lijepa. Iduća replika je uvaženi kolega Tomislav Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Lacković, slažem se naravno u ovom djelu koji ste vi već i uvodno rekli. Mi uvijek kad imamo problem trebamo tražiti rješenje. A ono što je opasno da s rješenjem ne napravimo nove probleme. Naravno da je uloga Ovršnog zakona da bude efikasan. Ono što nastojimo mi ublažiti su posljedice da nekako humaniziramo taj proces. A zašto? Mi zapravo svakoj, vi ste rekli da ste digli kredit i ja sam dizao kredit, mi kreditom kupujemo vrijeme. Naravno da smo u tom vremenu izloženi i rizicima. I ja ću govoriti sad sa onog aspekta ljudi koji ne spada u domenu državnog odvjetništva što ste vi spomenuli pa se preko javne nabave netko uzme posao po … cijenama pa onda prevari kooperante pa im to ne isplati. Govorit ću o ljudima koji su napravili stanove i onda u tim slučajevima su ostali bez posla pa više ne mogu ispunjavati svoje obaveze. Bankama u tim slučajevima ne treba nekretnina, ono što bankama treba je novac. I one zapravo tu jedinu nekretninu uzimaju kao zalog da imaju sigurnost, jer ljudi su uglavnom vezani uz ono što sami prave i što sami grade. A šta to država može ako se do tog slučaja dođe? Država mora reagirati što prije. Prije svega, ono što ja mislim su aktivne mjere zapošljavanja jer svaki poduzetnik vjerojatno ima logiku da zaposli visoko motiviranog čovjeka koji mora vraćati kredite. Tako čak sindikati preuzimaju tu ulogu, jer i sindikati su motivirani da što prije čovjeka stave, ponovno vrate na tržište rada kako bi mogao ispunjavati svoje obaveze. I to je ono što država mora raditi.

Dakle, i vi spominjete banke, dakle banke su posrednici između onih koji grade, dakle građevinskog sektora i industrije i nekome prodaju stanove. Dajte vi to organizirajte bez banaka, dakle ne možete. Banka u konačnici potražuje svoj novac i to je ispravno, to je privatno vlasništvo, to smo Ustavom zaštitili, odredili smo se da ćemo biti od 90.te godine tržišna ekonomija i kako bi mi sad zabranjivali da banka naplati svoje? Pa zamislite da vi naplaćujete svoje, da ste vi sad građevinski poduzetnik, nema banke, banke više ne vjeruju u ovaj naš pravni sustav, vi imate nešto novaca, po zanimanju ste građevinac, odlučite se za poduzetnički poduhvat, napravite lijepo zgradu, prodate ljudima stanove, oni kažu na obročnu otplatu mi ćemo vam to plaćati, ali odjedanput evo ga on ne bi plaćao. Dakle, zapao u probleme, ima druge obveze i sad vi imate razumijevanje jedno vrijeme, ali vi kažete gledajte ja sam platio tamo svoje dobavljače, kupio sam željezo, ciglu, sve što treba i oni mene tiskaju. Vi meni morate to platiti, jer mi niste platili odjedanput. I onda dal vi imate razumijevanja za razloge zbog kojih ovršenik odnosno vaš dužnik vama ne plaća? Ali nemojmo svaljivat stvar prema bankama, banke su imale El dorado u Hrvatskoj zato jer im je to netko dozvolio, banke su potrebne, one znaju jako dobro i uljudno poslovati i one ako im uredimo zakonski okvir će tako i poslovati. Ali bez banaka ne ide, a ljudi koji su zaista u situacijama lošima gdje ne mogu izvršavati svoje obveze oni će riješiti te svoje probleme upravo kroz socijalnu državu, kroz obveze lokalne samouprave i kroz izravnavanje sredstava iz državnog proračuna jer to lokalna samouprave sama ne može. I zadnja replika je uvaženi kolega Ivan Vilibor Sinčić. Hvala vam kolega potpredsjedniče Sabora. Evo kolega Lacković htio sam replicirati na vašu tvrdnju kad ste kazali da kad se ljudi smjeste u stanove da tko će ih iseliti, da će biti problem državi iseliti ih. Evo mogu reći iz svojeg iskustva imate slučajeva gdje ljudi vode sporove sa državom. Recimo radni spor, izgube ga. Spor je trajao 10 godina, ogromni su troškovi odvjetnika, sudski troškovi itd., zatezne kamate itd. Dođe ovrhe i izgube svoju jedinu nekretninu. I vrlo blizak slučaj tome vam je jedan od prvih naših slučajeva, slučaj obitelji Vukić. Prema tome, nisam siguran da država neće način da iseli ljude koji su dužni. Dapače, ona uvijek gleda prvo sebe da naplati, a onda recimo ako je bio obrtnik kao što je bio slučaj kod obitelji Vukić. To kad jako, ali država će svoje sigurno brzo i efikasno naplatiti. Još jedan primjer zamislite da pošto kolega Šimić jučer na moje pitanje nije dao suvisli odgovor što će biti nakon 18 mjeseci, a to je jako bitno. Zamislite da uzmemo jednu vojarnu, ima mnogo vojarni u vlasništvu MORH-a, države i tamo smjestimo 20 obitelji. Istekne 18 mjeseci. Imat ćemo jednu mega deložaciju. Pa kome je to u interesu? Zahvaljujem.

On je nastradao na radu u njemačkoj kao djelatnik firme Opig 1996. godine. Od 1999. godine, ja sam ga zastupao, ove godine mi je otkazao punomoć jer mu nisam uspio ništa naplatiti. Uložio sam rada po odvjetničkoj tarifi možda i 500 tisuća kuna. Došli smo do pravomoćnih presuda. Tvrtka Profectus je kupila tvrtku Opig, oni su odvukli firmu u stečaj. Stečaj se vodi pred Trgovačkim sudom. Čovjek ima potraživanje preko milijun kuna, slomljene kralježnice, uništenog zdravlja. Dobio je jednu djelomičnu isplatu na početku postupka s kojom je kupio kuću za koju je razliku digao kredit čekajući da se riješi problem sa svojom obitelji. Tamo ga deložiraju, pod ovrhama je sa svih strana. Čovjek uopće ne vjeruje u ovaj pravni sustav. I ja gledam takve situacije. Dakle, ključni problem je efikasnost pravosuđa.

Više nema replika. I prelazimo onda na raspravu po klubovima daljnju.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo već drugi dan raspravljamo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona i ono što možemo reći Ovršni zakon je zakon kojeg pozna svaki sustav. Nema ja mislim pravnog sustava koji ovakav zakon nema i cilj tog zakona jeste efikasna i brza naplata potraživanja. Dakle, putem sudova, putem javnih bilježnika, putem FINA-e provodi se postupak prisilne naplate potraživanja, prisilnog tako da kažem izvršenja obveza koje su definirane bilo u solemniziranim ugovorima, bilo u pravomoćnim sudskim presudama jer na taj način država mora funkcionirati ako nekome nije ispunjena obveza taj mora otvoriti ovršni postupak i na taj način doći do onoga što mu pripada. Međutim u okviru tih ovršnih zakona ili kako se već drugačije zovu po drugim pravnim sustavima svugdje postaje i određena rješenja gdje se zapravo na neki način štiti dignitet ovršenika, gdje se zapravo propisuju i izuzeci ono što ne može ići u ovrhu. To su primjerice gospodarske zgrade, to su primjerice sredstva za rad, to su negdje i jedine nekretnine u kojima ljudi žive. Dakle, pokušava se zaštititi ovršenik kako ne bi ostao bez egzistencije. I kad pogledamo zapravo cijeli naš ovršni sustav i zakon kako se mijenjao unazad desetak godina mi smo zapravo u svim izmjenama dizali te standarde i SDP-ova Vlada 2014. godine u zadnjim izmjenama Ovršnog zakona digla je određene standarde zaštite ovršenika. Naravno mi smo danas u situaciji da imamo preko 300 tisuća ljudi koji su pod ovrhama, koji su pod blokadom i zato ne možemo kao predstavničko tijelo svih građana RH ostati nijemi na tu činjenicu. Mi te probleme sigurno nećemo riješiti ovim zakonom. Jedini način na koji se ti problemi mogu riješiti to su gospodarske aktivnosti, to je zapošljavanje, to je veća aktivnost u društvu i ja želim vjerovati. Mi smo Sabor koji je tek na početku koji je konstituiran. Vlada je tek na početku da će politika koju ćemo ove četiri godine voditi u našem mandatu dovesti do nekakvih boljih rezultata i do bolje pozicije Hrvatske. Ove krhke brojke koje ipak daju nadu, ja želim vjerovati u njih da ćemo ih mi kao lokomotiva podić gore. Jer kao što vidimo i smanjen je javni dug i povećan je društveni brutoproizvod. Vidimo da smo ove godine već za sve one koji su protiv EU, mi smo u ovih 9 ili 10 mjeseci povukli iz fondova EU gotovo 5 milijardi kuna. Dakle, to je jedna vrlo pristojna infuzija u sustav koju netko sasvim sigurno osjeti. Kako te brojke budu rasle, kako to bude išlo bolje imat ćemo ja vjerujem manje ovrha. Ljudi će biti zaposleni, imat ćemo manje iseljavanja. Ono što bih rekao konkretno u ovom zakonu mislim da je intencija i cilj zakona dobar. To smo manje-više svi pohvalili. Imamo naravno određenih tehničkih primjedbi, imamo nomotehničkih primjedbi i zato je jako dobro da zakon ide u dva čitanja, da sve ovo što je bilo i ovdje u Saboru je bilo sjajnih rasprava, bilo je odličnih prijedloga koje predlagatelj i kolege iz kluba MOST-a trebaju dobro izanalizirati, trebaju vidjeti za drugo čitanje pripremiti jedan zakon koji bi mogao sublimirati sve ovo što je tu za ovom govornicom i u ovom Saboru rečeno. Puno je toga što bi se dalo implementirati. Temeljne neke mjere koje se ovim zakonom predviđaju jesu u svakom slučaju ja bih rekao najznačajnija je ovaj smještaj, kada čovjek znači ostane na cesti, kad mu bude prodana ta jedina nekretnina e tada ovaj zakon evo nudi jedno rješenje da će se država za određeno vrijeme, ajde jel' to godina i pol dana, da će se država za to vrijeme pobrinuti za njega, osigurati mu smještaj, platiti smještaj ili ga useliti u nekakav stan u vlasništvu Republike Hrvatske.

Jer to nije baš bilo previše smisleno. Ali taj sustav nije nepoznat i to rješenje nije nepoznato. Zato mislim da je ovo rješenje koje se ovdje nudi dobro. Primjedbe koje su rečene tko donosi odluku koliko kvadrata i sve to, to su relevantne primjedbe o kojima treba dobro još promisliti ali ja bih ovdje još istaknuo jednu mjeru koja mi se isto sviđa, a to je da ne možemo jedinu nekretninu prodavati i ljude staviti na cestu radi bagatelnih zapravo potraživanja. I to je za razmisliti jel' to treba biti više, jel' to treba biti manje. Ali to mi se sviđa. Jer isto bilo je znate nekada nekretnine su se prodavale za 1 kunu jer nije bilo onog ograničenja da na drugoj ili trećoj dražbi je nisi mogao prodati ispod određene vrijednosti. Dakle, prodavale su se za jednu jedinu kunu nekretnine, a dug je ovršeniku ostajao. To je zapravo bilo jedno tragično rješenje koje je u jednom trenutku svojom praksom i Vrhovni sud prekinuo. Zato mi se ova odredba sviđa.

Znači, da ona uopće ne može biti predmet ovrhe osim, jer u zakonu uvijek ima ono osim, ako i to, nemojmo priječiti i braniti ljudima da i tu nekretninu mogu svojom izjavom reći odričem se te blagodati u eventualnom ovršnom postupku ja kao ja svjestan potpuno svoje situacije u kojoj se nalazim, svojih prihoda ja je želim dati u hipoteku. Na taj način ćemo možda djelomično riješiti ove probleme koje je vrlo relevantno kolega Lacković ovdje upozorio. Nemojmo smanjivati zapravo kreditnu sposobnost građanima jer to će se reflektirati ovakva jedna odredba sigurno kada bi zabranili u cijelosti da to pojedinci daju hipoteku na jedinu nekretninu neće moći naravno mladi ljudi dobiti kredit ali ako već su svjesni da će moći izvući, da će dugove koji su pred njima platiti tada bih im ja ostavio mogućnost da oni to svojom zasebnom izjavom mogu se ovakve jedne blagodati odreći. Evo, promislite i vidite. Ja mislim da to u nekakvim komparativnim sustavima i ima, čini mi se da Italija funkcionira na taj način. Mislim da bi to bilo jedno pristojno rješenje. Znam, ljudi će reći što smo time dobili? Banke će ih i tako prisiliti. Postoje i druga sredstva osiguranja koja se mogu dati. I ono što je važno mislim da treba širiti jednu poslovnu kulturu kod naših ljudi jer i ja isto imam iskustava iz svoje kancelarije i mogu vam reći da su mi najčešće dolazili ljudi koji su nastradali kao jamci. Ne znam uz dva gemišta pa potpišem ja sam ti jamac, a uopće ne promišljam do čega to može dovesti. I mnogi su nastradali na taj način. Mora se dobro promisliti kad se ulazi ili u kredit ili kada se ulazi u ovakav jedan ugovor o jamstvu do čega to može dovesti. Ja se kao kolega nisam usudio u životu ulaziti u kredite 30 godina išao sam uvijek maksimalni rok mi je bio 5 godina i prva mi je misao bila sutra nakon što si potpisao ugovor o kreditu možeš stradati, može te ne biti. Tvoj dug ostaje onima koji dolaze iza tebe i moraš imati rješenje i za tu varijantu. Ne radi banaka, ne radi bilo koga drugoga nego moraš imati radi sebe i radi svoje obitelji osigurano kako ćeš izaći iz toga. Mislim da oko ovog zakona se trebamo naprosto okupiti kao Parlament kao stranke jer ne možemo ostati zaista nijemi na sve ovo što se u društvu događa. To su teške stvari. Što se toga tiče mislim da ima mjesta za unapređenje ove zaštite ovršenika u Ovršnom zakonu.

Nemojmo zaboraviti da temeljem Ovršnog zakona i mnoga djeca su naplatila alimentaciju od nesavjesnih roditelja koji nisu plaćali alimentaciju. A kada su ih naplatili onda su mogli svojim zaposlenicima isplatiti plaće. Tako da tu treba voditi brigu da zakon ne bude nagnut niti na stranu ovršenika niti na stranu ovrhovoditelja. Mislim da ova rješenja koja su ovdje ugrađena treba ih tehnički sasvim sigurno doraditi. Promislimo i o ovim novim idejama o kojima su rekli kolega iz Udruge „Franak“ je jučer imao cijeli niz vrlo konstruktivnih sjajnih primjedbi i prijedloga vrlo konkretnih. Za neke mislim da već postoji odgovor i u samom zakonu, za neke mislim da sam već zakon koji je na snazi pokriva, a o nekima treba promisliti. Evo mi ćemo u prvom čitanju podržati ovaj zakon, apeliramo da promislite o svim ovim prijedlozima i primjedbama koje smo dali, a naravno da će se obzirom da je zakon u redovitoj proceduri da će se tu uključiti sasvim sigurno i Vlada Republike Hrvatske. Hvala kolegi Bošnjakoviću. Poštovani kolega Bošnjaković, imali ste mekanu raspravu u odnosu na ovaj prijedloga zakona i sviđa mi se takav pristup i stav. Izrekli ste da i ovaj sastav Vlade i ovaj saziv Sabora je na početku, no obzirom na gospodarsku i društvenu krizu u kojoj se hrvatsko društvo nalazi, vjerujem da se hoćemo složiti da svi skupa moramo dati maksimum, da moramo trčati brže. Gospodin Bošnjaković, može? Da nam gospodarski rast koji Hrvatska ima nije dovoljan, da odnos umirovljenika i radno zaposlenih ugrožava mirovinski sustav, da nam je broj nezaposlenih prevelik, da nam je broj stalno radno zaposlenih premalen, da su zakoni međusobno neusklađeni, time neprovedivi, da poduzetnici traže jasna, provediva i održiva pravila i da zato definitivno ono što sam u prijašnjoj replici rekao moramo prestati sa populizmom i politikanstvom. I ono što ste na samome kraju pozvali i rekli da ne urušavamo sustav u čemu se u potpunosti sa vama slažem jer je to odgovoran pristup, da doista i kroz ovaj zakon i kroz sve ostale tražimo cjelovita, sadržajna i sustavna rješenja. Odgovor na repliku uvaženi kolega Bošnjaković. Hvala lijepo. Ja sam svjestan svih ovih problema koje sam i sam naznačio, ali želim vjerovati da ćemo kao novi saziv da ćemo ove krhke brojke koje ipak nude optimizam, makroekonomske koje su pozitivne da ćemo ih u ovom mandatu podići gore. I to je zapravo najbolji odgovor na situaciju u kojoj jesmo. Definitivno vidjeli ste u mojoj raspravi zalagao sam se za jedan uravnoteženi sustav jer ta pravosudna vlada ne smije biti nagnuta niti na jednu stranu, niti na drugu stranu, ona mora biti uravnotežena jer ovaj zakon mora koristiti i djeci kada su ovrhovoditelji da mogu naplatiti svoja potraživanja za alimentaciju od nesavjesnih roditelja. Ali moramo naći razumijevanja i za one građane koji imaju djecu i koji ne smiju završiti na cesti kao što je to bilo rečeno u prethodnim raspravama Ustavni sud je zauzeo stajalište da se čovjeku ne može isključiti voda. Onda treba zaista uraditi neke mehanizme da on ne može ostati bez nekakvog doma. Sljedeća replika, uvaženi kolega Branimir Bunjac. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bošnjaković, evo ja sam šokiran pozitivno da ste vi upravo sada rekli da jedina nekretnina treba biti izuzeta od ovrhe, dali ste taj prijedlog, mi to svakako podržavamo i predlažemo predlagatelju MOST-u da svakako u doradi ovoga prijedloga zakona, stavi taj amandman, stavi taj dodatak da se jedina nekretnina izuzima iz ovrhe iz jednostavnog razloga jer na taj način se štiti i hrvatski Ustav. Naime, mi imamo točku 34. Ustava koja kaže da je dom nepovrediv, imamo točku 3. Ustava koja jamči nepovredivost vlasništva, imamo točku 1. Ustava koja kaže da je Hrvatska socijalna država i imamo točku 35. Ustava kojim se svakome jamči štovanje i pravna zaštita njegovog osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti. Kao što je zastupnik Bošnjaković rekao scene deložacija ne štite dostojanstvo građana, one su mučne i ponižavajuće, a ovo rješenje da se građane smješta u nekakve socijalne stanove samo odgađa to poniženje jer će se dogoditi nova deložacija, dogodit će se nove traume. Neke obitelji će biti preseljene, djeca će se morati iseliti u druge škole, u druge vrtiće, ljudi će morati putovati na posao i jednostavno na kraju će biti dva puta deložirani, dva put će plaćati trošak i dva put će sve to skupa prolaziti. Tako da mi iz Živog zida kao jednu od rješenja za Ovršni zakon svakako podržavamo ideju da se jedina nekretnina izuzme od ovrhe. Da se razumijemo, to predlažem kao temeljno načelo koja ulazi u temeljna načela i u izuzetke, međutim uz jednu dopunu naznači da se ostavi pojedincu da se ostavi čovjeku mogućnost za zasebnom izjavom se odrekne te blagodati u slučaju eventualne ovrhe. To znači da mladi ljudi koji žele doći do kredita koji žele kupiti stan, ako imaju sigurnost, ako imaju garancije radnog mjesta, ako imaju dobro već uhodan posao da mogu reći meni to ne treba, ja sam siguran da ću svoju obvezu izvršiti. Ali također sam u svojoj raspravi rekao, mi moramo raditi na jednoj poslovnoj svijesti naših građana. Oni ne smiju smatrati da je ugovor o jamstvu iskaz prijateljstva prema nekome kome to jamstvo daju, nego da je to ozbiljan pravni posao u kojem mogu itekako nastradati. Iduća replika, uvaženi kolega Ivan Anušić. Poštovane kolegice i kolege. Pa evo slušajući izlaganja prethodnika želim se nadovezati da također dolazim iz lokalne samouprave i tamo sam 12 godina i na području moje lokalne samouprave postoji u ovom trenutku 190 objekata koji su u vlasništvu RH i od tih 190 objekata dvadesetak ih je u ovom trenutku potpuno prazno. Radi se o obiteljskim kućama koje su napravljene za naše povratnike sa bivših pustara u procesu obnove sa područja stradalih u Domovinskom ratu koji su bili okupirani. Problem koji dolazi na vidjelo je vrlo jednostavan a on se zove državna imovina, državni stanovi i agencija DUUDI. Najavom ovog novog ministarstva koji bi se bavio državnom imovinom smatram da bi ga trebao implementirati upravo ovaj problem a to je da se stanovi, kuće i objekti koji su u vlasništvu RH a koji su u ovom trenutku potpuno neiskorišteni, koji propadaju samo zato što u njima nitko ne živi, da se ti objekti iskoriste i da se ti objekti daju na korištenje svim onima koji završe u ovakvoj tragičnoj situaciji a to je da ostaju bez krova nad glavom. Njihova nesreća i njihova tragedije i nije uzrokovana samo njihovim, podizanjem eventualno kredita i nemogućnosti vraćanja, tu odgovornost nosimo svi mi koji se bavimo politikom, tu odgovornost nosimo svi mi koji smo na neki način doveli i Hrvatsku i društvo koje u njoj živi u situaciju da nemamo ekonomsku stabilnost i da dolazi do ovakvih stvari kakvih dolazi. Ovim novim zakonima i novom Vladom nadam se i siguran sam, ne samo da se nadam, nego sam siguran da dolazi i vrijeme i bolje ekonomske situacije i ekonomske stabilnosti koja će sve manje i manje imati ovakvih slučajeva koji se temelje na tome da ljudi sa djecom i sa obitelji završe na ulici. Ali evo jedan od prijedloga svakako da se stanovi i kuće koji su u vlasništvu RH uvrste u rješavanje tih problema kroz novo ministarstvo koje je najavljeno. Nema odgovora na repliku pa onda riječ ima uvaženi kolega Tomislav Klarić. Uvaženi kolega Bošnjaković, rekli ste i spomenuli sve Vlade do sada pa i prošlu SDP-ovu koju smo, su pokušavali zakonom omogućiti i olakšati ljudima koji su se našli u takvoj situaciji da lakše prebrode taj svoj krizni trenutak u svom životu. I rekli ste u svom govoru jednu simpatičnu rečenicu da je nekada tamo '90.-tih jamstvo bilo pitanje pajdašije. Pa ja sam uvjeren da od nas 151 ovdje zastupnik ali i naših susjeda da ne postoji čovjek u Hrvatskoj koji ne poznaje nekoga od tih svojih prijatelja koji je nekome bio jamac pa se našao u situaciji da je dobio preporučeno pismo i da je dobro razmislio da li će ikada opet više potpisati tako nešto za nekoga. Dakle, jedina korist od svih ovih rasprava i od svih ovih naših događanja, žalosti koje su se događale proteklih godina i tih deložacija je to i ona stara uzrečica da svaka škola košta. Ja sam ubijeđen da će se među našim građanima i ovdje u našoj državi puno više i puno bolje razmišljati o tome i promišljati kada se uzima nekakav kredit, kada se kreće u nekakvo zaduženje da li krenuti u to ili ne i promisliti o tome na koji način ću ja to vratiti. Ovdje se spominje ta jedina nekretnina, odnosno pravo na dom. Da, i to treba podržavati i to mora biti sveto pismo u svim našim glavama ali mora biti i sveto pismo u tom tko je vlasnik tog svog doma kada taj svoj dom ide ulagati u nešto u što nije siguran da će se moći vratiti. Dakle pitanje svega ovoga iz svih ovih rasprava koje smo ovdje danas čuli su dva. Jedan je ono što se moram kao pravna država pridržavati svi i biti svjesni toga, ovrha i ono što smo potpisali da to moramo ispoštovati jer je to naša obveza i to smo preuzeli. I onaj drugi segment koji je jednostavan [[Upadica: Vrijeme.]] i lako rješiv a zove se socijala i način kako pomoći svom bližnjemu i nema veze direktne sa ovim zakonom. Evo kratko, javio sam se. Točno je, pa nema ja mislim nikog od nas tko nije pa čak i po ovom principu pajdašije bio jamac. I ja sam, po istom principu sam bio jamac ali imao sam sreće pa nije bilo posljedica. Potpuno se slažem da ljudi moraju paziti kada ulaze i u kredit i u ovakve aranžmane jer posljedice nekada znaju i mogu biti zapravo katastrofalne. Sljedeći je na redu uvaženi kolega Andrija Mikulić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa evo uvaženi kolega Bošnjaković dosta toga ste odgovorili pa ću onda skratiti. I nisam bio u ovoj situaciji na svu sreću da sam dobivao ta pisma, nisam čak ni bio u situaciji da dižem neke velike kredite u životu osim nešto sitno. Ali, htio sam s vama podijeliti jednu stvar, obzirom da primam građane, onda ću vam reći da i u gradu Zagrebu ima puno ljudi koji su u ovoj situaciji. I nije jednostavno saslušati tog čovjeka. Možemo sada razmišljati zašto je ušao u to, iz kojih razloga, očito iz neke potrebe pa danas ne može vraćati jer mu se nešto desilo. Prema tome, to nije jednostavno, no svaki zakon je bolji nego da nemaš zakon. Prema tome ja ovaj prijedlog doživljavam kao jedan iskorak u rješenju ovog problema i sve ono što ćemo donijeti u smislu zaštite nekog, držim da ovaj Dom to treba i činiti. Rekli smo da bi išli na cjelovita i sustavna rješenja što je apsolutno ispravno, rekli ste da bi išli na uravnotežen sustav i to podržavam. Podržavam i ono na onu vašu ideju oko jedne nekretnine ali bih molio da možda još u kojoj rečenici nam samo to razjasnite oko te jedne nekretnine. Jer imam jednog kolegu odvjetnika koji mi je rekao kada bi svi mi mogli tumačiti zakone onda mi odvjetnici ne bi imali posla. Pa da nam se ne desi između dva članka nekakav prazan prostor vezano za to. Odgovor na repliku. Što se jamstva tiče, dobro je biti jamac i ljudi ne bi dobili kredite da nemaju jamca. I ja sam tražio da mi netko bude za moje kredite jamac, međutim kada sam tražio da mi bude jamac tada sam krenuo ovako. Ljudi kada dignem kredit sutradan mogu stradati i nema me, tada će taj kredit biti vraćen iz toga, toga, toga i na takav način. To je po meni pravi pristup. I vi kad ulazite u to morate biti potpuno sigurni u šta ulazite kao moj jamac. Što se tiče ove ideje vezano za jednu nekretninu kao izuzetak od ovrha, generalno načelo u zakonu bi bilo da jedina nekretnina koju čovjek ima za stanovanje sebe i svoje obitelji bila bi izuzeta od ovrhe, osim ili izuzev ako ste vi svjesni toga i želite se odreći te privilegije, te blagodati potpisali izjavu primjerice kod bilježnika i rekli ja u slučaju da ne platim dug prihvaćam unatoč zakonskoj blagodati prihvaćam da moja nekretnina ide na ovrhu. Nije dobro ljudima niti zabranjivati. Čuli smo, ovo je relevantno što je kolega Lacković rekao, nemojmo smanjivati niti kreditni zapravo potencijal naših ljudi. Na ovaj način bi ja mislim to izbalansirali. Jer sada po sadašnjem zakonu, dakle jedina nekretnina nije na taj način zaštićena. Dakle iako nemate založno pravo kao vjerovnik vi možete ići na jedinu nekretninu po sadašnjoj situaciji. Hvala lijepo. Kolega Bošnjaković, ja se referiram na onaj vaš dio dobro promisliti prije nego što uđemo u kredit. Upravo ovaj primjer obitelji koja se danas deložira u općini iz koje dolazim je sličan tome što ste rekli. Oni su jako dobro promislili prije nego što su ušli u takav kredit međutim nisu znali na drugom stupnju da će postati žrtva prevare neodgovornog poduzetnika koji uzima njihov kredit u cijelosti za svoj posao, ne rješava ono što je obećao, znači ostavlja nezavršeni objekt, a kao druga kazna slijedi im izlazak iz tog objekta koji je bio njihovo vlasništvo. Mislim da i to mora biti jedan dio iznimaka budućeg Zakona o ovrsi da sve ono što je prethodilo ovrsi u smislu da je počinjeno kao kazneno djelo u nekom obliku da se takve nekretnine ne bi smjele ovršavati jer zaista ti ljudi nisu ništa krivi osim što su imali dobru vjeru da će mu netko napraviti taj posao. Oni su dva puta kažnjeni.

Zašto to govorim? Jer imamo situaciju da je ta ista obitelj, možda opet nešto o čemu trebamo razmisliti, htjela kad je došla do neke mogućnosti da otkupi ponovno tu svoju nekretninu u ovršnom postupku ona im je onemogućena jer onaj tko ju je kupio za neke male novce više nije htio ući u takav odnos. Ljudi su emotivno vezani za svoje nekretnine u kojima žive cijeli svoj život, mislim da i tu moramo razmisliti da se to ipak na neki način možda omogući jer i kad postoji mogućnost da se to desi onda dolazimo do volje pojedinaca koja to onemogući i ljudi moraju izaći van na ulicu iako su možda bili u sposobnosti da tu kuću u kojoj su živjeli otplate. Slijedeća replika uvaženi kolega Nikola Grmoja. Poštovani potpredsjedniče, kolega Bošnjaković zahvaljujem na jednom konstruktivnom izlaganju. Naravno mi smo to u više navrata rekli da smo zato išli u redovnu proceduru jer smo spremni sve one konstruktivne prijedloge, kritike uvažiti i doći do najboljeg rješenja. Zahvaljujem što ste prepoznali dobru intenciju ovog zakona i naveli ove sve stvari koje idu u korist naših građana znači što se tiče onih koji ostaju bez krova nad glavom gdje država će dati ili zamjenske stanove ili će platiti najamninu, osim toga i ove tri četvrtine zaštićenih primanja, znači za socijalno najugroženije. Isto tako što se tiče ove tražbine gdje smo stavili ograničenje od 20 tisuća kuna može se razmisliti može li se ići prema nekakvom većem iznosu, a što se tiče ovoga oko jedine nekretnine mi smo razmišljali o tome i upravo da ne bismo onemogućili mladim obiteljima da mogu dignuti kredit za svoj stan i tako i napravili štetu i mladim obiteljima ali i građevini i svemu ostalom. Znači nismo se odlučili za takvo rješenje, ali ako bi se stavila nekakva ova uvjetna odredba onda nemamo ništa protiv toga da se zaštiti znači dom kao, odnosno ta jedina nekretnina kao nekakvo pravo. Tako da zahvaljujem se na ovom izlaganju i naravno da ćemo i vaše a bilo je i konstruktivnih prijedloga, vi ste spomenuli gospodina Aleksića, ja sam slažem. Znači sve što je predložio ima smisla i trebalo bi uzeti u obzir.

Poštovani potpredsjedniče evo replicirat ću uvaženom kolegi. Pa mislim da je ovaj zakon o kojem raspravljamo već dva dana samo primjer da stvari u Hrvatskoj nisu dobro pripremljene i da se donose preko koljena. Mi smo imali ovdje priliku vidjeti jamstva koja su poslana u proceduru od koje su nažalost to moramo konstatirati magla. Nije niti smanjena pretplata za HRT, a bogami ni proglašen gospodarski porast. I to je nešto što je evidentno. Dakle od tih jamstva evidentno nema ništa. Ovaj zakon koji dolazi je potpuno nepripremljen to se vidi iz svega onoga što se nije pokrilo tim zakonom i što proizlazi iz ove rasprave. Ključni problem koji ja vidim je taj da građani se mogu nadati skupnim kreditima a tržište nekretnina neizvjesnosti. Neizvjesnosti jer ako ovo ovako ostane vi ćete sasvim sigurno imati da će se mnoge nekretnine morati i moći prodavati u bescjenje, s druge strane građanima će biti izuzete oduzete nekretnine što definitivno ne može biti dobro u Hrvatskoj u kojoj jedan dobar dio ljudi spaja kraj s krajem a s treće strane kako se diže taj dio dohotka koji jednostavno se ne može oporezivati tj. ovršiti vi imate situaciju da će krediti rasti. Također bi rekao nešto što je po meni zabrinjavajuće, a to je da je ovaj trošak znači prebačen na trošak socijale i centara za socijalnu skrb. Ti centri za socijalnu skrb koji ionako nemaju prihoda morat će otrpiti dodatnih 5 milijuna kuna već u narednim godinama a zbog nesposobnosti da se povuku europska sredstva oni su zapravo već ti koji su uzeli dodatne novce sa sadašnjom ministricom iz državnog proračuna. I još ću za kraj reći ako dozvoljavate predsjedniče, potpredsjedniče dakle stvar je oko smještaja u državne stanove. Mi ne znamo sada koliko imovine imamo. Taj, dobro je da je po meni formirano ministarstvo koje će bolje baviti državnom imovinom. Ali cijeli utisak nije dobar. Zašto? Zato jer se u zadnji čas nakon formiranja Vlade na halo formiralo još jedno ministarstvo, još jedno važno ministarstvo [[Upadica Jandroković: Hvala vam.]] i to je nešto što daje u prilog tezi da su i zakoni koji dolaze Odgovor na repliku. Mislim da je zakon dobro došao. Zakon ipak prepoznaje probleme koji u društvu jesu. Dakle, imamo prostora do drugog čitanja uključit se i stručna javnost i svi koji smo u ovom Saboru. I kao što je predlagatelj rekao oni sve to bilježe i oni su spremni zapravo za sve one dobre prijedloge koji budu da ih ugrade u zakon. To je Klub zastupnika IDS-a, u ime kluba uvaženi zastupnik Tulio Demetlika. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, cijenjeni kolegice, kolege zastupnici Hrvatskog sabora. Evo u ime kluba Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza i Liste za Rijeku svakako želim pozdraviti ovu inicijativu ili donošenja zakona po kojem se želi pomoći građanima koji su se našli u nezavidnoj situaciji da su zbog gospodarske situacije u zemlji ili gubitka posla ostali bez primanja i više ne mogu ispunjavati svoje obaveze ili su zbog nekog drugog razloga došli u situaciju da ne mogu podmiriti svoja dugovanja i obaveze. Međutim, kao klub želimo isto tako uputiti, ja ću reći dobronamjernu kritiku ili prijedlog predlagačima ovoga zakona kako bi i došli do kvalitetnijeg zakona, jer smatramo da ovaj, izmjena ovog Ovršnog zakona, ali kao i uostalom i ostali zakoni koji dolaze od predlagatelja u ovom slučaju MOST-a nisu dovoljno kvalitetno pripremljeni i dolaze na saborske klupe bez detaljnih analiza. Naime, posljednjih mjeseci u ovom sazivu ali i u onom kratkom prošlom sazivu bili smo u prilici da upravo od predlagatelja MOST-a nebrojeno puta smo čuli da će se ići u pripremu i izradu zakona sa uzimanjem u obzir stručnih mišljenja kao i uključivanje maksimalno struke i sve relevantne slučajeve i podatke uključiti u izradi tih zakona. Međutim i ovaj zakon koji je došao sada na klupe, on je izrađen isključivo u Ministarstvu pravosuđa koju inače vodi predstavnik MOST-a i izostala su uključivanja svih ostalih strukovnih institucija kao što su Hrvatska odvjetnička komora, Javnobilježnička komora i Udruga sudaca. Na žalost sada smo svjedoci da i u izradi ovog zakona niste iskoristili ili ostvarili ono što ste obećavali u izbornim kampanjama, ali vjerujem da upravo kroz mogućnost koju ste dali da ne ide u hitni postupak nego da se kroz dva čitanja i nakon svih ovih prijedloga koje je došlo i iz redova opozicije i iz redova vladajućih da će i Ministarstvo pravosuđa kroz javnu raspravu i kroz uključivanje zainteresirane javnosti doći do kvalitetnih rješenja. Sigurno ono o čemu sam ja imao namjeru i želim potaknuti da u ovom prijedlogu nije se vodilo računa o jednoj ciljanoj grupi, a velika grupa građana to je sada spomenuo gospodin Bošnjaković, a to su upravo jamci. Iako se danas sve manje koriste jamci kao instrument osiguranja naplate kredita i dalje postoji mnogo naših građana koji se nalaze u situaciji da uz to što moraju sebi i svojoj obitelji osigurati egzistenciju otplaćuju i tuđi kredit. Kao što sam napomenuo sigurno je pohvalno to što želimo građanima kod kojih se provodi ovrha olakšati proces i osigurati im osnovna sredstva potrebna za život u tom razdoblju, no u istoj se situaciji nalaze i jamci po kreditima koje sami dužnici ne mogu ili ja ću reći često ne žele plaćati. Znači, koriste one mogućnosti koje nam nekvalitetni zakoni daju da izmanipuliraju i da drugi umjesto njih preuzimaju obaveze i plaćaju, a upravo kroz rješavanje sudskih postupaka, a potvrđeno je i kroz rasprave da sudski procesi su nam predugi i da nam je sudstvo neučinkovito.

Ja ću reći kolegi Grbinu i ostalima ja nisam pravnik i to nije sigurno moja tema, ali imam iskustvo kao gradonačelnik voditi jedan grad kroz 4 puna mandata i svakodnevno u doticaju sa svojim sugrađanima koji imaju ovakve probleme ja ću navesti jedan primjer iz moje sredine i možda će taj primjer, jer sam spreman dostaviti svu dokumentaciju da vam olakša pripremu ovoga zakona i donošenje kvalitetnog rješenja. Naime, slučaj je sljedeći da je jedna osoba u razdoblju od 2003. do 2006. godine podigla više kredita po kojima ima ni manje, ni više nego 30 jamaca. Krediti su podizani u vrijeme kada tržište još uvijek nije bilo dovoljno uređeno. Naime, tada još nije bio osnovan Hrvatski registar obveza po kreditima. Iako je ta osoba znamo i kazneno gonjena i malverzacijom došla do tih kredita, sa tim novcima koje je dobila sagradili su nekretnine, neću reći nekretninu nego nekretnine koje u Istri evo iznajmljuju čak u turističke svrhe i ostvaruju zarade. Naš pravni sustav, naš Ovršni zakon, naše banke sjele su na račune svih jamaca dok vlasnik nekretnina i dužnik jednostavno uživa, zarađuje i nema mogućnosti, znači jamci nemaju mogućnosti svoje zaštite. Zato sigurno kroz ovaj zakon moramo vidjeti na koji način i ovakve slučajeve rješavati. Činjenica je da banke žele najprije namiriti svoj novčani tok i oni ovršuju te jamce, umjesto da namire prodajom nekretnina koje su dobivenim novcem izgrađene.

Jamac može primiti maksimalno navedeni iznos, ali i manji iznos koji se uplaćuje na taj zaštićeni račun radnika. Međutim, kroz ovaj zakon predlažemo da isto tako se naknade kao što su božićnica, sve vrste otpremnina, regres za godišnji odmor, nagrade poslodavaca, stimulacije, dakle sve što je iznad onog iznosa od 3794 kune uplaćuje na zaštićeni račun radnika, a ne kao danas na normalni tekući račun gdje praktički se ti novci odmah ovršuju. No, da ne ulazim sad u detalje već u ovom svom kratkom izlaganju navedenog slučaja razvidno je da se radi o nedorečenosti zakona i mogućnosti manipulacija. Naš cilj je znači da upravo kad donosimo zakone da to izbjegnemo. Svjestan sam da bi za regulaciju prave ove skupine građana trebalo mijenjati i ostale srodne zakone, kao što je Zakon o obveznim odnosima i druge. I taj pristup smatram ispravnim. Znači da ne idemo sistemom ad hoc nego da razmotrimo sve ostale zakone koji su usko povezani i da ne dolazimo u situaciju da dolazimo u sukob zakona. Jamci iz iznesenog slučaja su kao grupa građana o njihovom slučaju, to moram reći ovdje za ovom govornicom, detaljno upoznali i izvijestili ministra pravosuđa, predsjednicu Republike, tadašnjeg potpredsjednika Vlade gospodina tj. sadašnjeg predsjednika Sabora gospodina Božu Petrova te današnjeg potpredsjednika a bivšeg predsjednika Sabora gospodina Željka Reinera. Kako nam radi državna uprava od nijedne institucije ova grupa građana nije dobila do dana današnjega nijedan odgovor. A onda smo očekivali da barem će biti spomenuti u ovom zakonu kao jamci da se na neki način zaštite. Ako već znači ne možemo osigurati da se krediti najprije podmire prodajom nekretnina opet ću ponoviti a da se tek nakon toga poseže za naplatom putem jamaca samo možemo ovim izmjenama zakona omogućiti jamcima da im se ovrha ne zasjeda na zaslužene otpremnine, regrese za godišnji odmor i ostale naknade. Za potrebe izrade konačnog prijedloga zakona voljni smo dostaviti cijelu dokumentaciju što se tiče ovog slučaja pošto sigurno nije izoliran kako bi kada već idemo u izmjene zakona zaštitili sve kategorije građana koje su pogođene procesom ovrha. Na kraju želim reći da shvaćam želju predlagatelja da zakon ne stavi u proceduru odmah nakon konstituiranja Sabora pošto je to bio i dio vaše predizborne promidžbe ali ne mogu shvatiti zašto ako već ove teme smatrate toliko bitnima za funkcioniranje države niste se odlučili da opet govorim stručno i temeljito pristupimo i tako osiguramo njihovo nesmetano provođenje i nakon osvajanja sagledavajući sve posljedice koje ovaj zakon može prouzročiti. Ne želim ponoviti onu drugu grupu jer je gospodin Lacković o tome pričao ali činjenica je da ovim zakonom sigurno ćemo dovesti u pitanje novog kreditiranja ili mogućnosti mladima da se zadužuju putem kredita kako bi ostvarili i svoje životne ciljeve. O tom detalju sigurno moramo razmotriti da se uradi. Napominjem, ovaj zakon nije rješavanje socijale nego je ovo Ovršni zakon. Prelazimo na replike. Prva replika, uvaženi kolega Davor Bernardić. Prije svega ovo što ste gospodine zastupniče primijetili riječ je zapravo o jednom eksperimentu ali ne možemo eksperimentirati na ljudima. To se ne smije u Hrvatskoj događati. Mi moramo pripremiti zakone tako da oni odgovore na izazove vremena i tako da ljudi ne stradaju sa njima. Ovaj zakon dolazi potpuno nepripremljen. Bez mišljenja Vlade. Pa vi ste u Vladi, vi ste sad formirali Vladu. Očekujemo da ove stvari ugradite u konačni prijedlog zakona. O čemu govorimo ovdje? Imamo situaciju da će građane se smještati u državne stanove. Mi ni ne znamo koliko tih državnih stanova ima. Ne znamo u kojoj je funkciji državna imovina. Mi smo sada dobili ministarstvo koje bi se trebalo baviti državnom imovinom, ja sam odmah nakon formiranja Vlade rekao da će postojati određene nesuglasice. Tada je to bilo ministarstvo bez portfelja. Ali danas ono je formirano jučer nakon što je formirana Vlada. Dakle, mi smo tjedan dana nakon što je formirana Vlada formirali novo ministarstvo tj. najava je formiranja novog ministarstva. Pa to samo govori o jednom neozbiljnom pristupu. Pa ne može se, ako se nešto planira dobro, ne može se onda dogoditi da vi izađete s jednim prijedlogom pa za tri dana popravljate isti taj prijedlog. Vi ste sada Vlada. S treće strane ono što pokušavam reći ljudi moji ne može se eksperimentirati na ljudima a s druge strane očekivati da će ovaj problem riješiti stvari. Pa ne može riješiti stvari ako o tom mišljenje nije dala ni sama Vlada. Dakle, ja vam pokušavam reći da kada je u pitanju izloženost, mi eksperimentiramo sa troškovima kredita kod građana i eksperimentiramo sa tržištem nekretnina. Znači mi moramo sve napraviti da ove potencijalne probleme spriječimo. Hvala lijepo. Imamo povredu Poslovnika uvaženi kolega Nikola Grmoja. Članak 232. povreda Poslovnika znači kolega Bernardić je očito u kampanji udaljio se od teme i evo ja bih ga molio da se drži teme. Uvažavam vašu primjedbu, ali smatram da je bio rubno na temi, tako da mislim da nije povrijedio Poslovnik. U međuvremenu se javio i kolega Bernardić isto tako s povredom Poslovnika. Poštovani potpredsjedniče Sabora. Pozvat ću se na članak 238. jer se ne može sa instrumentom povrede Poslovnika intervenirati i zlouporabljivati prostor. Hvala lijepo. Nije bilo zlouporaba bilo je isto tako od strane zastupnika njegovo shvaćanje da ste vi povrijedili Poslovnik. Niste ga povrijedili pa nastavljamo dalje. Slažem se s vama gospodine Bernardiću da čak je i rečeno ovo je jedan poluproizvod, ali naša obaveza kao saborskih zastupnika je da upravo svojim diskusijama, raspravama doprinesemo jer shvatili smo želju MOST-a, oni su to obećali u predizbornoj kampanji i njima je cilj da se čim prije taj zakon, makar nedovoljno pripremljen, nedovoljno kvalitetan, ne sagledavajući posljedice koje će prouzročiti. Ali zato smo mi tu da ih malo korigiramo budući da nam je to i obaveza. Međutim, vi ste u replici spomenuli i stanove u državnom vlasništvu i tu je danas bilo puno govora o tim državnim stanovima. Vjerujem da registar koji je DUUDI izradio da su svi ti stanovi evidentirani. Ali iz svog vlastitog iskustva znam da ima puno stanova i praznih, da oni ni dan danas ne znaju da su im ti stanovi prazni i da mi na lokalnim nivoima jednostavno imamo želju da se ti stanovi stave u funkciju da riješimo naše socijalne probleme.

Poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Demetlika, znači vaše je izlaganje jednim dijelom bilo konstruktivno jer ste naveli konkretne stvari koje bi trebalo uvrstiti u ovaj Ovršni zakon i na tom se zahvaljujem. Mi nismo išli u hitnu proceduru baš zato kako bi saslušali sve konstruktivne prijedloge i uvrstili ih u ovaj prijedlog zakona. Ne slažem se s vašim dijelom izlaganja gdje ste rekli da je MOST nešto obećao, nije izvršio, znači upravo je činjenica da smo krenuli sa izmjenom Ovršnog zakona. Mislim da je jedinstven stav ovdje u ovoj sabornici da je ovaj prijedlog bolji od sadašnjeg Ovršnog zakona, a sve one primjedbe koje stoje i koje imaju smisla mi smo spremni uvažiti i ja vam se na njima zahvaljujem. Vidim da me gospodin kolega Grmoja dobro shvatio. Moja namjera je bila jednostavno da u postupku pripreme ovoga vašeg prijedloga da ste mogli uključiti institucije koje sigurno nama saborskim zastupnicima koji nemamo dovoljno iskustva jer nismo u tom sektoru, nismo pravnici da što kvalitetnije pripremite materijal, kako bi što brže i efikasnije donijeli upravo zakon koji će pomoći svima onima kojima ste naveli i potreban je. Treća replika, uvaženi kolega Marko VEšligaj. Izvolite. Kolega Demetlika, čuli smo danas ovdje puno stvari koje bi trebali nadopuniti kroz ovaj zakon, inače ne bi vjerojatno raspravljali o njemu već drugi dan, nedovoljno konkretiziran. Čuli smo da je to mali iskorak i zapravo kao i većina ovih MOST-ovih jamstava dolazi nam uvelike nepripremljen. Ono što bi se ja osvrnuo malo pravo na smještaj. Znači stanovi u vlasništvu RH problem njihov postojanja zapravo, ja dolazim lokalne jedinice iz grada Pregrade i gotovo ih nemamo u vlasništvu.

Socijala, znamo koliko moramo izdvajati za socijalu od samih troškova stanovanja, od samog otkupa stanova koje moramo izdvajati jednostavno sredstava nema za to i ja vjerujem da ipak ove izmjene koje sada čujemo porezne koje za sada idu samo prema tome da se lokalnoj samoupravi smanjuju sredstva, da ćemo konačno čuti nekakve kompenzacijske mjere za to pa da možemo isto mi se uključiti pomoći našim građanima koji će biti ovršeni. Nemamo ništa protiv toga, dapače, trebamo i možemo to napraviti, ali dajte nam sredstva omogućite za to kroz izmjene indeksa razvijenosti, kroz poreznu reformu. Uvaženi kolega Marin Škibola. Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora. Evo slušao sam izlaganja gospodina Tulia, dok sam slušao izlaganje javljaju se ljudi sa Raba i kažu da se tamo sada izvršava jedna deložacija, sa maloljetnom djecom. Prema tome, to je hrvatska realnost i stvarnost, dok mi raspravljamo ovdje u Saboru o Ovršnom zakonu, izvršava se trenutno deložacija. Hoću približiti problem gospodi iz HDZ-a i MOST-a, da je potrebno krenuti u ekspeditivna rješenja tih problema.

Uvaženi kolega Silvano Hrelja. Uvaženi kolega Tulio, ja se slažem s vama da je ovdje bitno mišljenje Vlade i da na neki način podržavam stav, odnosno prijedlog zaključka SDP-a s obzirom da ovo je, nije materija koja obuhvaća jedno ministarstvo nego barem 3, 4 ministarstva. A rekao sam jučer u svom izlaganju da ne postoji niti politika upravljanja nekretninama u vlasništvu RH ni stambena politika kao takva jer dosta trošimo energije i vremena nad ovrhama nad stambenim prostorom što je stvarno problem. Ali svaka deložacija netko mi mora reći zbog čega je deložacija. Nisu sve deložacije zbog ovrhe. Ono što još želim reći a što mi nemamo da bi ovakvi ozbiljni zakoni da bi trebali imati svoju valorizaciju kroz 6 mjeseci, kroz godinu dana ovdje u Hrvatskom saboru da se vidi, da dobijemo izvješće kako se oni provode i koje učinke imaju po građane RH. Mi tu praksu nemamo ali mislim da bi je bilo nužno, nužno uvesti.

Prema tome oni svoje, dakle svoj novac mogu podijeliti na puno mjesečnih obroka, prema tome ne moramo zbog njih biti zabrinuti. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Tulio Demetlika. Zahvaljujem gospodine Hrelja ali replika, vjerujem da ste dobro čuli što sam ja rekao. Upravo na tome sam inzistirao da ovaj zakon ne može raditi isključivo Ministarstvo pravosuđa i to je upućena kritika MOST-u, da trebali su uključiti i ostale i tu znači se u potpunosti slažemo. Znači nije da donosimo zakon samo da ga donesemo i da se hvalimo da ga možemo donijeti nego moramo sigurno sagledati posljedice i rezultate. U tome se u potpunosti slažemo. A ne znam zašto ste meni replicirali vezano za banke, ja nisam štitio banke, banke će sigurno doći, ja sam samo štitio da sa ovim zakonom ako se ona granična vrijednost zaduživanja poveća da jednostavno mlade obitelji koje odluče kupiti stan ili neke potrebe za njihov normalan život da će uvjeti kreditiranja biti sigurno postroženi jer banka sigurno sebe želi osigurati za povrat posuđenog novca. I u tom slučaju će doći do jednostavno blokiranja, tj. ti mladi ljudi biti će u nemogućnosti dobivanja povoljnih kredita. Hvala i vama. Završili smo raspravu po klubovima i prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi koji se javio za raspravu jest uvaženi kolega Branimir Glavaš. Njega nema i time gubi pravo na raspravu. Nakon kolege Glavaša zastupnik Ivan Pernar. Vidim da i njega nema, tako da i on gubi pravo na raspravu. Hvala lijepo. A sretan sam što i danas vi predsjedate jer da je tu gospodin Reiner možda ne bih imao pravo na raspravu tako da hvala vam lijepo što ste mi dali priliku da govorim. I prvo ću izraziti negodovanje što nitko od predlagača nije u sabornici, znači ovdje su navedena 4 zastupnika MOST-a, niti gospodin Runtić niti Bulj, niti Grmoja, niti Robert Podolnjak nisu ovdje. Gospodin Robert Podolnjak opravdano jer ima zdravstvenih teškoća ali ova trojca nisu ovdje kako bi slušali, kako bi komentirali i ja bih rekao gledali i dali svoje viđenje na ono što zastupnici govore. Inače praksa je da predlagači uvijek morali sjediti pa bili oni ispred Vlade ili bilo tko drugi, bilo bi korektno tako da su i zastupnici. Tako da razmišljam da možda u ovom sljedećem zakonu koji MOST predlaže, radi se o kažnjavanju 500 kuna da uvrstim amandman po kojem će se kažnjavati predlagači sa 500 kuna ukoliko nisu prisutni na sjednici Sabora. Možda bi to bilo korisno jer onda možda gospodin Bulj i Grmoja bi ovdje sada bili sa nama a ovako nisu. Mada gospodinu Grmoji to ne smeta da komentira da netko može nešto govoriti a netko ne može nešto govoriti. A ja ću i dalje govoriti ono što mislim bez obzira na druge zastupnike pa makar se nekada i ne složio sa zastupnicima iz svoga kluba. A ovdje mislim da se radi o jednom, opet stvaranju dojma i nepripremljenom zakonu koji će imati dosta teške posljedice ne samo na ovršene nego i na čitav niz onih ljudi koji će primjerice htjeti uzeti kredit, koji će imati želju kupiti stan ili krenuti samostalno u život. Znači ovdje se radi o dvije stvari. Prvo, ili se radi o tome da se nekome pogoduje, šta ja ne vjerujem. Iskreno ne vjerujem da MOST želi pogodovati bankarskom sektoru jer de facto ovim zakonom rješava samo njihov problem. Znači on će one građane koji su došli pod ovrhu, banke koje žele uzeti nekretninu olakšati će im život jer će te ljude iseliti i plaćati će im najamninu na tržištu. I drugo, ili se radi o potpunom neznanju i nesagledavanju posljedica koje nažalost nije uspio sada spriječiti ni Klub zastupnika HDZ-a koji je koalicijski partner i vjerojatno zbog većine mora podržavati i zakone koji uopće ništa ne rješavaju odnosno stvaraju neke nove probleme. To je, nije to novost kod MOST-a, to se desilo i jučer mogli smo pratiti u 11 sati izjavu ministra Dobrovića da se zatvara rafinerija u Sisku. Jer šta će nama opće rafinerije, šta znače opće prerade ugljikovodika za Hrvatsku a onda dva, tri sata kasnije isti taj gospodin Dobrović priča da zatvaranje rafinerije u Sisku uopće nije tema. Ko je to spomenuo? To su stvari koje se nažalost kod MOST-a u pravilu dešavaju. Ja bi volio da su iznimke, ali se u pravilu dešavaju. Totalna neusklađenost i nesvjesnost šta određene akcije dovode do kojih posljedica. Kod rafinerije u Sisku o tome da će 600 ljudi ostati bez posla jer MOST želi zatvaranje rafinerije u Sisku ujutro, a popodne ne želi a kod Zakona ovršnoga da će tisuće i tisuće mladih ljudi imati problem uzeti kredit u banci, da će banke lakše iseljavati ljude iz tih stanova i da će na kraju država preuzeti problem koji eventualno sada banke imaju. I to je nešto o čemu ovdje trebamo razgovarati da se niti jedan zakon u ovaj Hrvatski sabor ne pošalje a da se ne vide njegove posljedice. Što se tiče zaštite ljudi, zbog čega dame i gospodo ne onemogućimo ovrhe u potpunosti onih socijalnih slučajeva na način kada ide ovrha banke da država preuzme onda obvezu isplate tog kredita i preuzme vlasništvo stana a da se ljudi ne iseljavaju. Ali govorim da to postane onda socijalni stan za socijalne slučajeve koji nemaju novca niti sutra iznajmiti stan, niti za 18 mjeseci nakon šta istekne ovaj period koji im velikodušno MOST nudi kao da će nekome za godinu i pol dana najednom biti bolje, kao da će ti ljudi odjednom dobiti sredstva da žive, da kupe stan i da se na neki način osiguraju sebe i svoje obitelji. Zbog čega država ne bi preuzela takav stan, upisala se u vlasništvo, preuzela otplatu i da takav stan postane socijalni stan? I da tako onda riješimo pitanje. Zbog čega bi neko ko ima 20 tisuća kuna plaću a ovršena mu je jedina nekretnina zbog čega bi ta osoba bila zaštićena i zbog čega bi toj osobi država plaćala stan? Mi moramo uvesti kategoriju socijalnih slučajeva, odnosno ljudi kojima je zbilja teško, socijalne kategorije i kojeg će država uzeti u zaštitu na način da ga se ne može ovršiti i izbaciti iz te nekretnine. Neka postanu korisnici socijalnog stana dok god su u toj poziciji neka imaju pravo na taj stan u kojem su bili. I to bi onda bilo kvalitetno rješenje a ne ovako nabaciti nešto godinu i pol dana. Na kraju krajeva ja sam vrlo skeptičan prema tome tko će uopće iznajmljivati te stanove na tržištu ljudima koji su jučer deložirani iz svojih stanova. Zbog čega bi to netko napravio za neku prosječnu najamninu koja će biti 1500, 2000 kuna i onda nakon godinu i pol dana on će imati problem ako ljudi ne budu imali sredstava za plaćanje najamnine dalje. Znači riješili nismo ništa, prolongirali smo problem koji će eskalirati i koji će zahvatiti puno veći broj ljudi koji pomaže bankama. Gledajte ovo je paradoks, ovaj prijedlog MOST-a pomaže bankama da nemaju one danas problem, evo rekao je kolega ovdje iz Živog zida da se upravo dešava jedna deložacija. MOST vrlo jasno ovdje poručuje mi ćemo ga prebaciti u stan, država će mu plaćati a banka će biti mirna. Ona može uzeti stani kasnije ga prodati i zatvoriti tražbinu. Znači najveću korist od ovog zakona nažalost neće imati ovršeni, neće imati građani nego će imati banke. Ja ne kažem da je intencija kolega iz MOST-a bila loša ali brže bolje napiši zakon s brda zdola, planinc gorenc, dolenc, i onda imate situaciju kao što imamo ovdje da zakon nema niti posljedično pozitivne učinke niti će ikome išta dobro donijeti. I do drugog čitanja evo ja vas molim da razmislite o tome da država ne uskače na način da plaća najamninu za stan koji neće nitko vjerojatno htjeti iznajmit i gdje će opet bit problem ljudima nego da se uvede kategorija socijalnih stanova, da država preuzme otplatu tih kredita i stane iza tih građana. Ako je to stotinu građana godišnje ova najamnina neće biti ništa veća i iznos neće biti ništa više nego šta bi bilo preuzeti obvezu plaćanja kredita dalje. I država neka preuzme te stanove a ljudi neka budu u njima dok god su socijalni slučajevi i dok god imaju socijalni status takav da jednostavno se ne mogu zbrinuti za sebe, da ne mogu plaćati najamninu i da ne mogu osigurati svoju obitelj. To bi bilo kvalitetno rješenje jer gledajte ljudi pa da li se neko već, mislim možda se među predlagačima ova četiri zastupnika nalazi i neki nobelovac za ekonomiju, da neko sa 5 milijuna kuna godišnje uspije riješiti problem stotine i tisuća ljudi. Kada bi to bilo tako jednostavno zar se već netko ne bi toga sjetio? Zar neko za 5 milijuna kuna godišnje ne bi riješio problem ovrha u RH? Znači samo ta činjenica da se za tih 5 milijuna kuna ne rješava ništa vam govori da u biti ovaj zakon neće riješiti problem. On će eskalirati, on će postati još i veći. I jedini ko će kratkoročno imati korist od toga opet ponavljam su banke. I sada ne znam i nadam se u biti da se ovdje radi o neznanju a ne o namjeri da nekome pomogne kako što se jučer također radilo o neznanju i nesnalaženju ministra Dobrovića koji nije vjerojatno htio pomoći MOL-u nego je rekao nešto šta očito duboko vjeruje a to je da u Hrvatskoj ne treba proizvodnja ugljikovodika, odnosno ne trebamo rafineriju. Znači naš ministar energetike, pazite taj paradoks je osoba koja smatra da u Hrvatskoj ne treba biti proizvodnje ugljikovodika. To je nešto šta smo jedino u ovoj varijanti MOST-HDZ mogli dobiti. Neko ko je direktno zainteresiran da zapošljava ljude, da naša proizvodnja bude što uspješnija, što jača. Sutra će se zalagati da se naše Rafinerije u Sisku i u Rijeci zatvore. I drago mi je šta je premijer Plenković danas na sjednici Vlade upravo suprotno rekao da nećemo dopustiti gašenje tih rafinerija i da hrvatska kompanija neće biti ekspozitura MOL-a. Hvala i vama. Imamo povredu Poslovnika uvaženi kolega Maro Kristić. Ja ću vam prije svega ukazati na članak 236. Poslovnika koji kaže da zastupnik koji želi govoriti o povredi Poslovnika predsjedatelj daje riječ čim je zatraži. Naime, kolega je više od pola svog izlaganja, pola uvodnog dijela svog izlaganja govorio o rafinerijama itd. ministru Dobroviću koji apsolutno nema veze sa ovom temom dnevnog reda, a povrijedio je članak 232. Pa ću ja ovaj put smatrati da ste ga upozorili, a drugi put vas molim da bez povrede Poslovnika kada počne govoriti o tome što nema veze sa dnevnim redom odmah mu oduzmite riječ. Ja sam pozorno pratio što je kolega Maras govorio i on se zaista udaljio od teme, ali se brzo vratio na temu, tako da je on skoro, skoro je povrijedio Poslovnik. Ali ja mislim da ipak ga nije do kraja povrijedio, ali upozorenje i molim zaista sve da ne idemo dalje od teme o kojoj govorimo. Evo hvala lijepo. Prva replika uvaženi kolega Tomislav Panenić. Hvala poštovani gospodine Maras. Evo ja bih samo se nadovezao upravo i na ovo što je rečeno.

Znači, ono što smo jučer čuli danas sam ponovo isto čuo. Prema tome, ne vidim ovdje ljude koji trebaju sjediti i slušati dvaput jedno te isto. Ja bih vas stvarno pozvao da iskoristite vaše pravo, pa da primjedbe koje imate na prijedlog koje je uputio Klub zastupnika MOST-a. Jednostavno stavite amandman i to smo vas jasno pozvali i upravo je to intencija svega ovoga. Ovo odstupanje u smjeru oko Rafinerije INA-e. Ako sam jučer dobro pratio i gospodina Dobrovića on je dao tumačenje kasnije. Zapravo jasno je naznačio koje je njegovo i ne vidim zašto vi trebate biti njegov glasnogovornik. Mislim da on u ministarstvu ima glasnogovornika, pa bih vas zamolio evo da se držite teme. Ali kažem, ovo je ja pozdravljam vaše napore da se poboljša ovaj prijedlog i stvarno upućujem da se to putem amandmana jer ovako zapravo crpite nama svima vrijeme. Odgovor na repliku. Prvo gospodine Paneniću, ja nisam ovdje radi vas da bih vama crpio vrijeme. Ja sam ovdje radi svojih birača i molim vas da ih poštujete. Znači, postoje ljudi koji su mene birali u Hrvatski sabor i nećete im vi govoriti zbog čega sam ja ovdje i šta bih ja trebao raditi. Ja ću govoriti šta mislim i na koji način to želim govoriti. S druge strane, ne znam novi ste zastupnik, vjerojatno ne znate da u prvom čitanju nema amandmana. Ja bih napisao amandman da to postoji ta mogućnost. Ali u drugom čitanju ćete dobiti amandmane jer sam vjerujem siguran u to da neće biti zakon pripremljen, odnosno da će biti u skladu sa MOST-om zadnjih godinu dana nerealizirana obećanja i prijedlozi, a još ne samo nerealizirana nego i od konkretizacije miljama daleko. Sa druge strane što se tiče gospodina Dobrovića ja nisam njegov glasnogovornik. Ja ovdje dijelim zabrinutost stotine tisuća naših građana koji su čuli ujutro šta će nama rafinerije. Šta je to uopće proizvodnja ugljikovodika? To nije moj problem. To je problem građana Siska, građana Rijeke i na kraju krajeva građana RH. I dok god imate ministre koji se ne snalaze, koji zatomljuju svoje ideje i želje zbog toga što misle da je nepragmatično to pričati. Gospodin Dobrović je protiv proizvodnje ugljikovodika u Hrvatskoj. To je njegova intimna želja. Ali to mu ne smijemo dopustiti. I drago mi je da premijer Plenković to neće dopustiti. Evo podržavam premijera Plenkovića u tome da se ne gasi Rafinerija u Sisku. Vi ne znam da li podržavate i gospodin Dobrović apsolutno sam siguran da ne podržava. A nisam opčinjen MOST-om osim mostom uzdisaja u Veneciji. To je jedan prekrasan most. Kada sam ga vidio zbilja sam bio opčinjen. Sa ovim MOST-om ne da nisam opčinjen, nego mislim da radite katastrofalne stvari. Meni je žao što je isteklo vrijeme da čujemo s čime je još kolega Maras opčinjen, tko zna što bismo otkrili. Ali sada je na redu kolega Ivan Vilibor Sinčić. Hvala vam potpredsjedniče Sabora. Mogu se tu složiti. Zakon nije napisan za zaštitu na žalost ovršenika, nego za zaštitu banaka i bojim se da se tu radi zapravo o povredi predizbornoga obećanja. Od ljudi se zapravo ovdje rade socijalni slučajevi. Na žalost što se događa što je čest slučaj kod ovrha, a govorim ovdje o ovrhama zbog duga. Slučaj je takav da ljudi uđu u kredit stambeni i recimo 30 godina vraćaju i ne znam plate 60, 70% kredita. Dođe im crni dan u životu, ne plate nekoliko rata, obustava kredita, vratiti u cijelosti ne možeš i onda dođe ovrha pa prva dražba, druga dražba i događa se često da je za mnogo manji iznos od onoga za koji je nekretnina kupljena da se sada nekretnina proda, a takvu obitelj jednostavno čeka deložacija, čeka ju ulica.

Odgovor na repliku. To sam i rekao. Znači uvedimo kategoriju socijalnog statusa ljudi. Ukoliko je netko zadovoljio tu kategoriju, nekad država umjesto da daje novac za najam stana neka preuzme taj stan i neka taj stan postane socijalni stan i neka se nitko ne iseljava. Jer ste u pravu, ovdje se potiče jedino to da se riješi problem banci. Jer znamo mi kako idu ti biznisi u bankama, imaš li koju nekretninu, kad će koja ovrha itd. da se kupi stan za 25, 30 ili 50% vrijednosti. Znači da, proširit ću, ne pogoduje se samo bankama nego i interesnom lobiju koji kasnije trguje sa tih stotinu ili nešto stanova koje bi ovdje trebalo kao zaštititi građane. Znači, ajmo riješiti problem sustavno. Ukoliko je netko socijalno ugrožen, ukoliko mu treba pomoći neka država stane iza njega na taj način, neka uzme taj stan, neka plaća preuzeti kredit i nakon toga kada čovjek izgubi taj status neka državi ostane taj stan. Pa sada imamo i Ministarstvo imovine, može se trgovati sa … [[Upadica se ne razumije.]] Imat ćemo ga. Znači, to je nešto što će biti po meni i zadaća budućeg ministarstva da bude efikasno i u tom tržištu nekretnina. Ovaj zakon ne rješava problem, ovaj zakon samo širi problem na još one koji nisu zahvaćeni, a to su oni koji su eventualno u želji i mogućnosti da uzmu kredit i kupe novi stan jer to na ovaj način neće moći ili će im biti skuplje zbog porasta cijene kamata jer naravno da će banke štititi sebe od rizika. I to je nažalost evo posljedica zakona. Kada bi zakon bio pripremljen, kada bi zakon sagledao sve posljedice koje će iz njega proizaći ne bi imali takve probleme. Poštovani kolega Maras imali ste primjedbu na nazočnost naših predstavnika na sjednici, evo gospodin Grmoja je tu pa ću se sada referirati na to da je recimo on jedan od zastupnika koji je u ovih nekoliko dana zasjedanja Hrvatskog sabora u novom mandatu bio više prisutan sjednicama Sabora nego većina vaših zastupnika u ova dva mandata koja su protekla. Evo pitam se gdje vam je vaš predsjednik kluba zastupnika koji je vjerojatno zaboravio gdje se uopće zgrada Hrvatskog sabora nalazi. A što se tiče vašeg izlaganja vi ste najbolje pokazali koliko želite unaprijediti ovaj zakon samom činjenicom što ste vi za razliku od vaših kolega jučer rekli da bi se ovaj prijedlog zakona trebao donijeti u hitnoj proceduri. Dakle, vi samim time smatrate da je on dovoljno dobar. Ja ću vam samo napomenuti ponovno da ste vi u proteklom mandatu kada ste bili predstavnici vlasti i kada ste upravljali nadležnim Ministarstvom pravosuđa tri puta mijenjali ovaj zakon i niste uspjeli pomoći ljudima. Evo sad imate priliku da kroz javnu raspravu koja slijedi sa vašim konstruktivnim prijedlozima kojih očito imate unaprijedite ovaj zakon. Prvo gospodine Kristić u prethodnom mandatu ja nisam bio na vlasti nego je bio MOST. Znači, kad smo bili ne'. '90. je bio ne znam netko drugi, kad ste bili. Znači jednom na vlasti pozivat ću se non-stop. Pa ne znam da li ste čuli jučer u odgovoru vašem klubu ili diskusiji gospodina Hrelje da ste i vi mijenjali zakon 2015. ovršni i vaš ministar Šprlje, pardon 2016., i vaš ministar Šprlje ga je mijenjao pa ništa od njega, ništa se nije promijenilo. … [[Upadica se ne razumije.]] Ja ću ga popraviti ukoliko mi znalci iz MOST-a to dopuste. Ako mi to znalci iz MOST-a ne dopuste onda ga ja ne mogu popraviti. Znači, evo ja apeliram na visoko moralne zastupnike MOST-a da podrže moje izmjene i onda ću ga popraviti. A sa druge strane vi mene jučer niste dovoljno pozorno slušali. Ja sam rekao da ovaj zakon treba ići, ovaj zakon ali ne ovakva sadržaj u zakonu, Ovršni zakon treba ići zbog hitnoće u dva čitanja da se što prije usvoje kako bi se pomoglo ljudima. Ali ovakav zakon bi bilo bolje da nikada ne ide kakav ste ga vi napisali. Znači, morate slušati kada netko govori kako biste shvatili što je on htio reći. Jer sufliranje … [[Upadica se ne razumije.]] A gospodin Grmoja bi bilo dobro da je ovdje kada predlaže nešto. Znači, netko može biti doktor i spašavati ljude svaki dan i onda baš kad ga trebaš nema ga. E gospodin Grmoja vas smo sad trebali, a nije vas bilo. Zbog toga sam ja to istaknuo, da čujete te sugestije, da zakon u drugom čitanju bude bolji. Idući se javio za repliku uvaženi kolega Siniša Varga. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege evo ja bih podržao govor od kolege Marasa i ponovio bih neke stvari od jučer, pogotovo u segmentu kada se govori o INA-i i rafineriji u Sisku. Imamo 600 potencijalnih ovršenih u Sisku. I to je novih 600 obitelji koji ulazi u ovih u 2017. 3,5 milijuna kuna, a u 2018. 5,1 milijun kuna koji je apsolutno nedostatno već u čisto prostoj matematici kad se govori broj prosječnih dohodaka puta broj osoba kroz godinu koji je potrebno da se ovo napravi. Prijedlog od kolege Marasa je puno konkretniji i bolji, lakše provediv vezano za preuzimanje stanova od strane Vlade i to apsolutno bih podržao. Još jedanput bih ukazao na problem diskriminacije između socijalno ugroženih koji nisu ovršeni u odnosu na socijalno ugrožene koji jesu ovršeni. Dakle, socijalno ugroženi koji nisu ovršeni imaju pravo na stan koji ne mogu realizirati jer tih stanova nema, a oni koji su ovršeni ukoliko nema stanova imaju pravo na novčanu naknadu.

Gospodine Varga apsolutno je zastrašujuća izjava ministra energetike gospodina Dobrovića da treba zatvoriti rafineriju u Sisku kojom se onda potencijalno stvara novih 600 ljudi bez posla koji imaju kredite, koji će izgubiti svoje prihode, koje se neće zbrinuti i koji će sutra postati predmetom ovog zakona, nažalost još uvijek nedovoljno dobrog, a i ovi prijedlozi ne sugeriraju da će biti puno bolji, i zbog toga da li ona dana iz neznanja, nesnalaženja, intimne želje da se zatvore rafinerije u Hrvatskoj ili zavire sa MOL-om, ja ne vjerujem. U zavjeru sa MOL-om MOST-a ne vjerujem, ali intimna želja gospodina Dobrovića sigurno postoji. Zaštita okoliša da, ali energetike ne.

Radi se o gradu Sisku o 600 ljudi i njihovih obitelji koji će sutra početi razmišljati o Ovršnom zakonu zbog toga što će izgubiti prihode. Da li to nije dovoljan razlog da ja ovdje ispred hrvatske javnosti govorim o nesnalaženju ministra Dobrovića? Apsolutno je.

Ja sam osjetio iskrenost u njegovoj jučer ujutro izjavi, a neiskrenost u onoj popodne danoj. I to je zabrinutost koju ne dijelim ja. Mene zovu građani Siska i govore mi o tome, moraš to reći i ne smijete dopustiti da se Rafinerija u Sisku zatvori. I nećemo to dopustiti. Hvala vam lijepo. I pozivam još jednom zastupnike da se držimo teme jer ovo je zaista bila povreda Poslovnika tako da se slažem sa kolegama koji su digli pločicu, pa vas sukladno članku 239. Poslovnika ja vam izričem opomenu. Uvaženi kolega Davor Vlaović. Hvala uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Maras u svom ste izlaganju rekli da imate dojam da će ovim prijedlogom zakona samo jedna strana pozitivno proć odnosno da će banke u ovom slučaju pozitivno proći dok će ovršenici i dalje ostati u problemu. Slično mišljenje dijelimo i mi iz HSS-a i ja osobno i mislim da ovaj zakon ne treba donositi vatrogasno nego kroz javnu raspravu sa svim zainteresiranim skupinama. A evo nisam pravnik, konzultirali smo našu pravnu struku, naše stručno vijeće koje je u kontaktu sa sudovima rekla u članku 1. ukidanjem odluka po žalbi sa prvostupanjskih na drugostupanjski slanje na drugostupanjske sudove će dovesti u daljnji zastoj jer imamo već sada sudsku praksu da pojedini predmeti traju dvije, tri, pet godina i praktički nije to usuglašeno sa sudovima i opteretit ćemo drugostupanjski rad sudskih organa, a ovršeniku i dalje ostaju kamate i teškoće u vraćanju kredita. Također u dijelu članka 18. gdje se govori o smještaju ovršenog građanina u stambenu jedinicu na 18 mjeseci i to prebacivanje na centar za socijalnu skrb i tu je nedorečeno gdje će ih centri za socijalnu skrb smjestiti. Da li je to u mjestu mjesnom nadležnog centra za socijalnu skrb ili to može biti dijelom u cijeloj RH što ćei dalje stvarati nesigurnost pravnu i povećati troškove i ovršeniku, a i samoj RH. Nažalost, banke se isto tako teško će se naplatiti pogotovo u Slavoniji i Baranji i drugim nerazvijenim krajevima gdje danas možete nekretninu kupiti za pet do deset tisuća eura sa kompletnim imanjem. Zato što ljudi nemaju radnih mjesta. I stoga se slažem s vama da moramo čuvati radna mjesta u Hrvatskoj pa i rafineriju.

Kolega Vlaović, vidite i sami kako je teško kada postoje mnogi problemi kada se vežu jedni uz druge, ne spomenuti ih u svojoj raspravi. Ja poštujem predsjedavajućega što me je opomenuo, ali moraju svi biti svjesni u Hrvatskoj da nečinjenje ili činjenje po jednom pitanju prouzrokuje mnoge probleme koje nažalost kada netko predlaže zakon proizlaze iz tog zakona. Znači vi ste sami rekli da će ovaj zakon pomoći bankama, ja se s vama slažem, isto kao što smo danas par puta u raspravi čuli da su zastupnici u ovom Saboru slažu sa donošenjem ovog zakona, … misle da je dobar. Ja po ovim raspravama koje sam god čuo danas čujem jako puno zamjerki i primjedbi i zabrinutosti i uvjeren sam da osim HDZ-a i MOST-a nitko neće glasati za ovaj zakon na način na koji je on sada predložen. Znači apsolutno je sada ovo forsiranje nečega što nema smisla, apsolutno je ovakav zakon nešto što samo pridonosi stvaranju dojma kao da se nešto radi, a u biti se ne radi ništa i ne predlaže se ništa. Ja se nadam da će konkretnija biti Vlada jer očito od Kluba zastupnika MOST-a ovdje nismo se baš pomogli zadnjih tjedan dana i sa te strane volio bi da do drugog čitanja da se uvrste i ovi prijedlozi koje smo ovdje danas izgovarali, a mi ćemo ovdje konkretno i ja ću osobno pisati amandmane i tražit ću da se neke stvari uvrste unutra jer smatram da postoji puno kvalitetnija rješenja od ovih koja su ovdje dana. Vi nećete naći možda u nekim malim mjestima uopće niti jedan stan za najam. Šta će s tim ljudima biti? To je puno jednostavnije i jeftinije rješenje za državu, a da ne govorim o svim problemima koji proizlaze za tu obitelj koja je nažalost u poziciji da bude deložirana. Hvala. I zadnja replika, uvaženi kolega Tomislav Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Maras, dakle s vama se potpuno slažem, socijalna pitanja, socijalne mjere treba predlagati socijalnim zakonima. Ugovori su nešto što otvara radna mjesta, zapošljavanje i radna mjesta, pa i gospodarski rast će nas sigurno dovesti u situaciju da ne razgovaramo o ovoj temi na ovaj način. Jer ono što mladi ljudi trebaju, trebaju kredite po povoljnim kamatama i trebaju radna mjesta na kojima bi htjeli raditi. Međutim, moja ona glavnina replike ide u tom smjeru, nadam se da i ja neću dobiti opomenu, vi se čudite sada što je ministar zaštite okoliša i energetike sam sebi upao u riječ ili se nije složio sa svojim mišljenjem. Međutim za to nije kriv on, kriv je ustroj Vlade jer ovako nešto možemo očekivati onda kada kažemo lisici da nam uhrani kokoši. Možda ova usporedba nije najbolja ili da kažemo vegetarijancu da nam pripremi finu mesnu štrucu. Dakle ministar zaštite okoliša i energetike mora biti sam sebi proturječan jer te dvije stvari jednostavno ne mogu ići zajedno. Hvala lijepo zastupniče. Ali molio bih vas isto tako da se držimo teme. Odgovor na repliku. Povreda Poslovnika. A gledajte vrlo je teško u ovakvim situacijama, jedna rečenica, jest činjenica, odlazak od teme ali ako se u drugoj rečenici zastupnik vrati na temu onda mi je vrlo teško dati povredu Poslovnika.

Gospodine potpredsjedniče, molim vas da ne podržavate kvalifikacije ovog tipa, serijski povezan. Znači zastupnik je jedinka za sebe, govori što misli, nema tu nikakve serijske niti tipske povezanosti. Na taj način nesvjesno ste sada obezvrijedili i kolegu Žagara i mene.

Ja vas sada pozivam da date odgovor na repliku. Kolega Žagar, nakon ovih niza replika moram reći da mi je dosta lakše, pogotovo evo nakon vaše jer su se svi više-manje složili samnom. Iz HDZ-a se nitko nije javio očito nemaju ni oni ništa protiv. Jedino kolege iz MOST-a su uzbuđene i reagiraju pa nekada i na neprimjeren način kao što je to sada govorio gospodin Panenić. Ali nisam ja kriv što su zakoni koje oni predlažu nepripremljeni, posljedice kojih će biti loše, što njihovi ministri govore na način na koji govore, što zbunjuju i uzbunjuju javnost i u biti oni stvaraju problem i ovakvim zakonima i izjavama svojih ministara. To nije moj problem. Ja svoj problem rješavam ovdje govoreći ono što me smeta i na to imam pravo i to ću govoriti. Govoriti ću i o ministru energetike koji ne želi proizvodnju ugljikovodika u Hrvatskoj, govoriti ću o lošem zakonu Ovršnom, govoriti ću o svemu onome a nisu zastupnici MOST-a niti Klub zastupnika MOST-a sveta krava da se njima ne može ništa prigovoriti. Nemojte se stavljati u tu poziciju. Svakome se ovdje u ovom Saboru može prigovoriti i može reći šta misle. Nemojte misliti da ste vi zaštićeni od kritike. Kada bi to bilo tako sudbina bi nam bila vrlo loša, vjerujte. Povreda Poslovnika prvo kolega Maro Kristić. Pa evo ja vas molim s obzirom da ste već kolegi izrekli opomenu da mu oduzmete riječ s obzirom da je već ovo 6. put da je povrijedio Poslovnik i u niti jednom od svojih izlaganja se nije držao teme. Ja vas pozivam, imate lijepo, imate 5 minuta uoči sjednice svake, zatražite pauzu i govorite o toj temi, nikakav nije problem. Imate legitimne načine, koristite ih ali nemojte koristiti rasprave o zakonima da govorite o temama koje nemaju veze sa tim zakonima. Očito onda nemate veze niti imate konstruktivne prijedloge o ovom zakonu, dajte svoje prijedloge. Ja još jednom mogu ponoviti, kolegi Marasu sam izrekao opomenu kada je povrijedio Poslovnik, on stalno ide po rubu povrede Poslovnika. Još uvijek mu neću dati opomenu kojom bi mu oduzeo riječ tako da mogu apelirati još jedanputa da se držimo teme. I idemo dalje sa raspravom. Idući koji se javio za riječ je uvaženi kolega Nenad Stazić. Zahvaljujem potpredsjedniče. Evo još jednoga MOST-ovog jamstva, po načinu kako je ovaj zakon pripremljen, u kojem obliku on dolazi ovdje, koliko je truda u njega uloženo, njega ne bi trebalo zvati Ovršni nego površni. Moj kolega Peđa Grbin govoreći jutros u ime kluba je skalpelom i pincetom sa dva prsta, kirurški analizirao ovaj prijedlog zakona. Ona je sa pravnog stajališta, sa logičkog stajališta bila besprijekorna. Problem postoji, njega nitko ne negira. Ja sam jučer slušao kolegu Glasnovića koji tvrdi da je do problema došlo što još uvijek nismo izašli iz komunizma.

Nema sada kolege Glasnovića, žao mi je da ga podsjetim da toga u komunizmu nije bilo. Niti je bilo 30 tisuća blokiranih ni milijun Hrvata bilo pod ovrhom. Živi zid krivi banke, pohlepne banke. Mislim da pomalo promašuju temu. Odredili smo se za tržišno gospodarstvo, banke rade sa profitima, banke posuđuju novce, traže da im se novci vrate, ako se novci ne mogu vratiti onda aktiviraju hipoteke. Banke nisu karitativne ustanove i to od njih ne možemo tražiti. Krivac je siromašno društvo kakvo jesmo stvorili i napravili i sustavom privatizacije i pretvorbe, i krađom javnih poduzeća a na koncu i voljom biračkoga tijela koje te iste ponovno bira u nadi da će se popraviti. Nuđena su tu i poneka rješenja. Kolega Maras kaže da bi se ti stanovi trebali uzeti kao državni stanovi i pretvoriti ih u socijalne stanove, međutim taj njegov prijedlog ne nailazi na nikakav komentar od MOST-a ali s obzirom da ima ljudi koji teže povezuju stvari, teže, treba im da shvate da su neke stvari povezane, pa onda kad kolega Maras s pravom upozorava, s pravom da će se zatvaranjem rafinerije u Sisku 600 radnika naći na cesti i da će pasti pod ovrhe jedan dio njih i da će zato biti kriv i ministar Dobrović ako se to dogodi, onda mu se jučer oduzima riječ a danas se od MOST-a traži i od vas potpredsjedniče da mu ponovno oduzmete riječ, a valjda da mu uzmete i sva zastupnička prava idući puta. Jer ljudi naprosto ne shvaćaju da će gubitak 600 radnih mjesta u Sisku dovesti do problema ovrha. I da će to biti krivnja ako do toga dođe ministra Dobrovića. A vi sad dižite ispravke, povrede Poslovnika koliko god hoćete, ministra Dobrovića. Maras vas je dobro na to upozorio. Kolega Bošnjaković predlaže da se uvede jedno pravilo da nema ovrhe nad jedinom nekretnino. Dobro, ako nema ovrhe onda ta nekretnina jedina ne može biti ni jamstvo za kredit. Onda mladi ljudi neće doći, uspjet doći do kredita. Veli kolega Bošnjaković osim ako dužnik, osim dakle onaj koji podiže kredit kod javnog bilježnika ne napiše da se slaže da mu se ta ovrha izvede nad tim. Pa to je sadašnje stanje. On čim uzima kredit zna da ako ga ne bude mogao vratiti da će biti ovršen nad tom nekretninom. Šta je tu novo? Ali i ovaj kredit mora ovjeriti kod javnog bilježnika. Pa javni bilježnik će mu to reći, gledajte čovječe ako to ne budete mogli vraćati pa će vam se ovršiti nad tom nekretnino, pa mora ga upozoriti na posljedice onoga što potpisuje. Ovaj zakon pomaže jednom djelu građana, pomaže i to je dobro. Pomoći barem nekome jer bi bio loš stav da kažemo ako ne možemo pomoći svima ona nemojmo pomagati nikome. Dobro je pomoći bilo kome, ali zašto, što se događa s onima koji su već deložirani, koji su sad na cesti? Njima ovaj zakon neće pomoći. Što s beskućnicima? Evo kolega Maras kaže da se ovi stanovi pretvore u socijalne, ali zašto država ne napravi jedan plan izgradnje socijalnih stanova u državnom vlasništvu za beskućnike, ne samo za one koji gube stan zbog toga što ne mogu vraćati kredite, nego i gube iz razno raznih razloga. Ako hoćemo biti socijala država predložite tako nešto.

Zato ja predlažem da prihvatimo, da vi prihvatite kao predlagatelji ono što je Peđa Grbin predložio u ime kluba. Dajemo mi ovaj prijedlog vaš Vladi, to tamo pošaljimo, dakle da zaključak glasi da se svi prijedlozi i mišljenja šalju Vladi radi izrade konačnog prijedloga zakona, a da Vlada sasluša sve ove dobronamjerne primjedbe, dobronamjerne i zlonamjerne tako svejedno, a da pokuša naći bolje i solidnije rješenje od ovoga koje nam ovdje nudite. Mislim da bi to bio jedan dobar konstruktivan zaključak koji bi pomogao i predlagateljima da se izvuku iz ove relativno neugodne situacije ali što je važnije pomogao bi i građane. A nekakav drugi zaključak može glasiti da se zadužuje ministar Dobrović da proba zaustaviti poništenje rafinerije Sisak. Prva replika uvaženi kolega Stevo Culej. Ja gospodine Staziću moram vas podržati i vas i gospodina Marasa kada ste se sjetili generala Glasnovića koji je rekao da je za sve kriv komunizam a nije kriv za sve, 99% je kriv onaj a 1% nije možda kriv, upitno je. I u pravu je isto tako bio gospodin Maras kada je rekao tko će nakon 18 mjeseci istjerati iz tih stanova one koje ćemo mi staviti unutra da ih zaštitimo. A da je to sigurno tako pa mi imamo u našoj državi isto slučaj da ima jako puno onih koji nisu digli nikakvi kredit, koji nisu bili nikome dužni ali je došao netko i istjerao ih je bez ovrhe iz njihovih stanova i nema niti Živoga zida, niti bilo koga u ovoj državi da se bori za njihova prava i da ih vrati u njihove domove iz kojih su nasilno istjerani kao što je to gospodin Mile Horvat. Sjećajući se nekih svojih iskustava u ovom Saboru govorio. Pa bih upitao da li će se ikad iznaći u ovom hrvatskom društvu netko tko će pravnim vlasnicima obiteljskih kuća u ovome Zagrebu, u centru vratiti njihovo vlasništvo i deložirati one koji su bespravno, nasilno uselili u iste. Odgovor na repliku. Nisam očekivao da ću se u potpunosti s vama složiti, ali evo moram se u potpunosti od prve do zadnje riječi. I ja se zauzimam da se pa barem u socijalne stanove ako nikako drugačije vrate oni koji su bespravno iz njih istjerani. Evo jučer je govorio predstavnik kluba SDSS-a koliko je Srba devedesetih godina istjerano iz njihovih stanova u Zagreb, deložirano. Koliko je Hrvata istjerano u Domovinskom ratu.

I ja se i u svom govoru sam se ovdje zauzimao za to. Pa hajmo to rješavati sustavno kao država, hajmo napraviti jedan fond stanova po sustavu POS-a kao što ih je Čačić gradio ako ne možemo drugačije pa ispravimo tu nepravdu. Jer šta znači ovih 18 mjeseci? A šta ćemo nakon 18 mjeseci deložirati ih i iz tih državnih stanova? Jer zakon ne kaže ništa šta će biti nakon 18 mjeseci. Ništa, opet će doći policajci i tjerati ih van jer nećemo imati nikakvu zakonsku podlogu da oni ostanu unutra jer je MOST bože moj pripremio takav zakonski prijedlog. A kad se mi s njime ne slažemo onda nam se dijele opomene, onda kršimo Poslovnik, onda nam se oduzima riječ. To je sad nova moda kod ove parlamentarne većine. Pa vidite da vam nisam dao ni opomenu, niti oduzeo riječ iako biste vi to možda željeli ali ja to ne budem. Uvaženi kolega Goran Aleksić. Kolega Staziću, kažete banke nisu krive. Da, mogu se složiti da nisu samo banke krive, ali banke velikim dijelom jesu krive za osiromašenje hrvatskih građana jer banke u ovom trenutku prema grubim izračunima duguju pet milijardi preplaćenih kamata hrvatskim građanima i zbog toga je moj prijedlog kojeg sam jučer izrekao da se spriječi ovrha svake nekretnine u svakom kreditu koji je opterećen nezakonitim ugovornim odredbama, a takvih kredita ima preko stotinu tisuća. Jedan način da se pomogne dužnicima da ne dođu u problem, a u problemu se mogu naći jer su osiromašeni upravo ovim nezakonitim podizanjem kamatnih stopa. Upravo sam dobio iz Zadra obavijest to je ekskluziva, donesena je prva pravomoćna presuda kojom se vraća dužniku preplaćena kamata. Do sad nije bilo pravomoćnih presuda nakon žalbi banaka. Pravomoćna presuda koja je donesena u Zadru prije toga bila je donesena zbog toga što se banka nije žalila. Međutim, upravo sam dobio informaciju da je donesena prva pravomoćna presuda nakon žalbe banke. Dakle, možemo očekivati tsunami takvih presuda, a i to je dobar znak da je moguće čak i u ovom Parlamentu donijeti zakon kojim bi se svim dužnicima kojima je banka nezakonito mijenjala kamatne stope mogle vratiti preplaćene kamate. Odgovor na repliku.

Ako je on uključivao promjenjivu kamatnu stopu, a onda je znao da ta stopa kamatna može ići i na gore. Ako je međutim banka radila bilo što, ne samo banka bilo tko radio nešto nezakonito i nekog drugog oštetio pa onda naravno da mu mora naknaditi štetu. Ako je to potrebno poduprijeti još nekakvim novim zakonskim prijedlogom ja se s time slažem i pozivam i MOST da se u to uključi, ali na taj način da to ipak ide preko Vlade ili barem da vas uključe, da ne rade to sami negdje u dolini Neretve. Iduća replika uvaženi kolega Branimir Bunjac. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Stazić, dakle banke jesu odgovorne. Ona naime kao što smo upravo sad čuli od kolege Aleksića djeluju nezakonito. Znači, ugovaraju nezakonite kamate, dužni su milijarde. Međutim, one isto tako djeluju neetično i nasilno između ostaloga. One su kao što smo mogli vidjeti zadnjih mjeseci sklone prijetnjama, znači da će Hrvatsku tužiti na nekim međunarodnim sudovima, ucjenama, da više neće davati kredite, da će otići iz Hrvatske. Znači, banke se postavljaju da su u stvari čak iznad hrvatske Vlade, a koliko vidim smatraju da mogu i kadrovirati u hrvatskoj Vladi jer evo potpredsjednica Vlade je iz bankarskog sektora, iz jedne uprave banke došla u Vladu bez ikakvog izbornoga legitimiteta. Ja bih volio jednom saznati precizan podatak u čijem je ona uopće vlasništvu, gdje guverner banke prima nekakvih 50000 kuna plaću više od predsjednice države, a izdaju upozorenja kao da je on meteorolog, pa evo građani ne bi smjeli ovo, ne bi smjeli ono dok se on skija. A u stvari bi on trebao djelovati, jer nije dužnost građana da zna da su krediti u švicarskim francima uništili australijske poljoprivrednike 80-tih godina prošlog stoljeća, da je to u stvari jedna stara prevara, varka koja je odavno raskrinkana.

Hvala lijepa. gledajte ja mislim da nije ni mudro ni pametno ni opravdano tako paušalno ocjenjivati bankarski sektor. Kažete banke nisu djelovale etično.

Oni posuđuju novac i ubiru kamatu. Mi imamo zakonom zaštićene kamatne stope, kamata ne može biti zelenaška, ne može biti prevelika. Ako treba to smanjiti promijenimo taj zakon ako netko misli. Neće one otići nikuda dok god ovdje zarađuju. Kad bi počele gubiti otišle bi, naravno. I došle bi druge koje bi zarađivale. Prema tome, te neke njihove prijetnje ne treba shvaćati ozbiljno ali mislim da ih ne treba ni sotonizirati. Odnos između građanina i banke je definiran nekakvim ugovorom. Svakako je bolje da građani idu u banku nego da se zadužuju kod zelenaša jer i to je mnoge upropastilo. Odnos sa bankom je jedan uređen odnos i mi trebamo ukoliko treba još tamo nešto popraviti pa popravimo to zakonom ako imate nekakav razuman i pametan prijedlog da se to popravi. A da li se građani moraju ponašati odgovorno? Pa i građane treba pozivati na odgovorno ponašanje. Pa ne mogu ja dignuti kredit od 500 milijuna eura a ne mogu ga vraćati, ne mogu. I onda kad ne mogu vraćati, kad me deložiraju onda zovem Sinčića da me spašava. Ne ide tako. Prema tome ako guverner poziva na tu odgovornost građane onda mislim da je u pravu, onda se s njime potpuno slažem. Hvala lijepa. Četvrta replika, uvaženi zastupnik Tomislav Panenić. Hvala lijepa. Poštovani gospodine Stazić više ste puta ponovili stav, to je stav i vašeg kluba da zakon treba pripremati Vlada. Ja bih pitao što znači Vlada? Zakone ne uzme sigurno i piše premijer nego zakone priprema resorno ministarstvo, ako ste zaboravili resorno ministarstvo je bilo tada Ministarstvo pravosuđa jel' tako koje je pripremilo i to je jasno i predlagatelj je iznio da je to pripremljeno u ministarstvu radi svima znanih problema nije ušlo u raspravu. Sada je isti taj ministar tamo. Znači, njegov prijedlog je aktualan i danas i on je kao takav i prezentiran. Prema tome, ne vidim što bismo mi dobili s obzirom da cijelo vrijeme požurujete da evo i s vaše strane je rečeno trebalo je ići u hitnu proceduru na kraju ovakav zakon, a vi biste sad to vratili još jedanput malo u Vladu. Znači, ajmo se loptati sa samim zakonom. Ono što bih drugo napomenuo jer zdušno ste branili zapravo tekovine komunizma ali ste zaboravili možda da u to vrijeme niste mogli biti ovršeni jer niste mogli na kraju ni posjedovati ni nekretnine, netko vas je bio ograničavao, nije se priznavalo privatno vlasništvo. Bilo je tada banaka ali kako da uzmete kredit, kako da vas netko stisne kad je bio takav sustav gdje ne priznaju uopće da imate privatnu svojinu. Ja isto tada sam bio ipak mlađi, dijete, ali se dobro sjećam da smo morali stajati u redu i za najosnovnije životne namirnice, za šećer i slično. Mislim to je gore nego ovrha, ne možete uopće uspoređivati.

Da ste bili u mom mjestu nikoga nažalost nisu istjerali samo nego su mu uzeli i život. Znači iz njegove jedne nekretnine istjerali su ga i jedini život su mu oduzeli. Tako da uspoređivati to što ste vi sada usporedili je stvarno neumjesno. Znači, to ne možete uopće u ovome kontekstu raspolagati.

Pa zato što Vlada ima neke instrumente koje saborski zastupnici nažalost nemaju. U Vladi i ministarstvu postoje pomoćnici, postoji vladin Ured za zakonodavstvo, postoje tijela koja su osposobljenija nego saborski zastupnici da izrađuju zakone. Bilo bi dobro kad bismo mogli da i Sabor ima takva tijela i takve stručne službe. Ali kod nas saborski zastupnici nemaju ni kancelariju, nemaju ni ured. Po klubovima na koljenima pišu svoje prijedloge zakona i svoje rasprave. Takva je situacija. Zato Vlada. Ako kažete da je ovaj zakon pripremljen u Vladi onda se moramo zapitati kakvi su to tamo pomoćnici bili, jesu li još uvijek, tko je njih tamo zaposlio i s kojim kvalifikacijama? Mora se sramiti ako to napravi ili izgubiti posao. Jer pisanje zakona je malo ozbiljnija stvar nego što vi to mislite. Eto, zato Vlada. Što se tiče onoga što ja ovdje govorim u Saboru pa mogu vam ponoviti ono što je Maras nekom odgovorio, nećete mi vi određivati što ću ja ovdje govoriti u Saboru i kakve ću ja usporedbe raditi. Oprostite, ja vama ne odgovaram. Vi možete imati svoje mišljenje o bilo čemu, a ja vama neću osporavati pravo da imate svoje mišljenje. Ja mislim da je deložacija ljudi bez obzira koje nacionalnosti oni bili prije rata i u ratu pa nešto besramno. Oduzeti nekome život je zločin. Ako ste mi to probali staviti u usta. Za sve te koji nisu kažnjeni pozivam i ovu Vladu kao i svaku drugu koju sam pozivao da ih pronađu i da ih sude. Jer to ne smije ostati nekažnjeno ni u jednom društvu koje želi biti pravedno. Hvala lijepa. Evo ovako imamo još četiri replike, sada ćemo onda odraditi jednu zadnju, to je uvaženi kolega Nikola Grmoja, a nakon toga je stanka. Prvi poslije stanke bit će uvaženi kolega Gordan Maras. Poštovani potpredsjedniče. Evo ja sam odustao od povrede Poslovnika jer vidim da nema nikakvog smisla, znači da kolege i dalje krše Poslovnik pa ću se poslužiti replikom. Ovdje se željela nametnuti teza da MOST želi ugasiti Sisačku rafineriju i ako već raspravljamo tako da smo van teme onda ću i ja odgovarati van teme. Znači kolege iz SDP-a su odgovorne zajedno sa svim bivšim vladama zato što se MOL ponaša ovako kako se ponaša prema Hrvatskoj. Vlada SDP-a znači vaša vlada je prodala Bijele noći za 74 milijuna dolara, a od 2002. kada su Bijele noći prodane one su imale dobit od pet milijardi dolara. Vi ste za to odgovorni, a ne MOST. Znači za ovo što se sada događa sa INA-om odgovorne su bivše vlade, a ne MOST, i MOST-ovi ministri.

Prvo imamo povredu Poslovnika, uvaženi kolega Gordan Maras. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče.

Ja nisam to napravio niti je to predsjedavajući utvrdio. Ali vi ste sami rekli s namjerom ste ušli da prekršite Poslovnik i ja molim samo predsjednika da to konstatiram, a neka se gospodin Dobrović dogovori sam sa sobom prije nego što vi nama objasnite što on misli. Evo ovako, ja neću sada izreći opomenu jer nisam ni vama na prvu izrekao, samo malo, neću. Nisam ni vama na prvu izrekao opomenu nego tek nakon što ste više puta kršili Poslovnik pa sam vam onda izrekao opomenu. Kolega Grmoja ako ponovo to napravi onda ću i njemu izreći opomenu kao što i kolega Stazić na trenutke isto tako zalazio u područja koja su izvan teme. Ali mi smo u Parlamentu i mislim da moramo dozvoljavati ponekad i raspravu koja je negdje na ivici onoga što je dozvoljeno i mislim da ne treba od toga raditi problem. Pa prvo mi je beskrajno drago da je kolega Grmoja konačno shvatio šta je Parlament i da može govoriti i na rubovima, na marginama glavne teme jer Parlament zbog toga i postoji. Žao mi je da mu je ta spoznaja tako teška pala da je odmah morao napustiti sabornicu ne sačekavši odgovor na svoju repliku, napustio je i kao predlagač. S obzirom da je čovjek otišao valjda iz straha što ću mu odgovoriti na repliku, ja sasvim džentlmenski od tog odgovora odustajem. Hvala vam svima.